Hvala lijepa uvaženi podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici evo moram priznati da sam iznenađena s ovom vašom stankom iz razloga što u prvom dakle čitanju su svi bili za i suzdržani i nitko nije bio protiv, a posebice kad govorim o matičnom odboru kojeg ste i vi gospođo Čikotić isto tako član, imali smo jednoglasno usvajanje dakle za, a posebice kad govorimo o tome da i na svim odborima nije bio nitko protiv. Stoga evo mislim da je vrijeme da predstavimo ono što je naš konačni nacrt prijedloga zakona na kojem smo zaista sustavno radili na kojem su svi u radnoj skupini sudjelovali, svi naši predstavnici zapravo stanovništva s hrvatskih otoka i otočni sabor i pokret otoka i svi oni koji su sudjelovali zapravo u javnoj raspravi. Mi smo jedina zemlja u Europi u RH, u Europskoj uniji kad govorimo o tome da imamo posebni Zakon o otocima, stari zakon je iz 1999. godine i ono što je važno reći je da nakon 20 godina bilo je vrijeme da napravimo zakonsku promjenu. 1.244 otoka, otočića i hridi u RH su sigurno naši biseri Jadrana o kojima trebamo voditi računa. Dosadašnji Zakon o otocima isto tako je polučio značajne rezultate i o tome isto tako danas ovdje u sabornici treba progovoriti, milijardu i 700 milijuna kuna u 2017. godini zadnje izvješće kaže o kapitalnim ulaganjima svih resora državnih i javnih poduzeća. Kad govorimo o tome na koji način upravo Zakon o otocima i njegove mjere doprinose razvoju otoka i većem broju stanovnika na hrvatskim otocima to je nešto što vi saborski zastupnici trebate znati. 19 naseljenih otoka bilježi rast prema popisu iz 2011. godine u odnosu na 2001. godinu od 10% sa 46.992 stanovnika na 51.720 stanovnika ja sam duboko uvjerena da ćemo mi ovim mjerama učiniti atraktivnim otoke za naseljavanje i za ostanak ljudi na tome području. Kad govorimo o kratkom pregledu na koji način trebamo voditi računa o razvoju otoka u otoke je u razdoblju od 2004. do 2017. godine uloženo ukupno 22 milijarde kuna od čega najveći udio ima gospodarstvo, 5 milijardi kuna potom mjere koje se odnose na prometnu povezanost i prometu infrastrukturu, al naravno to su i subvencije i potpore, u komunalnu infrastrukturu kroz poreznu politiku, zaštitu okoliša, energetiku i elektroniku, turizam, obrazovanje, zdravstvo, kulturu, socijalnu skrb. Samo Uprava za otoke u razdoblju od 1995. do 2017. je uložila 3,2 milijarde kuna i upravo ste vi u mandatu vaše vlade nažalost ukinuli Upravu za otoke, mi smo je vratili sa dolaskom na ovu dužnost jer smatramo da trebamo voditi posebnu brigu o našim otocima. Kad govorimo o Europskim fondovima i to želim istaknuti danas ovdje to je milijardu i pol dakle kuna uloženih za 64 otočna projekta, to je 16 otoka plus poluotok Pelješac, ali po Zakonu o otocima on isto tako ima status otoka. Razvoj otočne zajednice od 90-tih godina do danas i osmišljavanje strateških usmjerenja sigurno ciljeva i prioriteta nacionalnih politika će se dogoditi kroz ove naše pod zakonske akte za koje se ja veselim da će biti provedbeni mehanizmi i vrlo brzo vidljivi upravo na terenu. Ono s čim se mi želimo baviti je da sigurno 2016. godine pratimo ono što se događa na razini Europske unije, a to je rezultiralo donošenjem Rezolucije Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka. Ono što je još važnije od toga to je da Ugovor o funkcioniranju Europske unije u članku 174., otoci se definiraju kao jedna od regija na neki način koje su slabije, koje su izložene ozbiljnim i trajnim, dakle, prirodnim ili demografskim poteškoćama i stoga naravno vam to daje utemeljenje da skroz ovaj Zakon odradimo sve ono što trebamo, ali naravno i sukladno članku 52., Ustava, koji posebno naglašava potrebu za osobitom zaštitom otoka. Mi smo kao Ministarstvo, zaista, i kroz otočno vijeće, i kroz širu raspravu u 2 čitanja, ja vjerujem raspravili sve ono što je otvoreno i što je bilo zapravo i poslano nam kroz primjedbe, mi smo to uvažili. Novi Zakon je skup konkretnih mjera koje će sigurno donijeti i demografsko, i gospodarsko revitalizaciji otoka.

Kad govorimo o ulaganju u prometnu, komunalnu, društvenu infrastrukturu, povezanost otoka, međuotočnu povezanost o kojoj sigurno trebamo voditi računa i u sljedećem financijskom razdoblju, vi ste mogli vidjeti i nakon Sjednice Vlade koliko smo ugovora potpisali kad govorimo o Europskim fondovima, odnosi se upravo na to. Subvencioniramo javni otočni prijevoz, isto tako vodoopskrbnu potporu otočnim poslodavcima, evo sad smo upravo u Sabor došli poslije otvorenja predbožićnog sajma hrvatskih otočnih proizvoda koje smatram iznimno vrijednim doprinosom kroz mjeru koja je sadržana u našem Zakonu. Još osim toga, subvencioniranje vodoopskrbe, osim za otočane, cijena voda subvencionira se i za otočne poslodavce. Potpore otočnim poslodavcima, što svakako bilježi ovih 5 milijardi kuna koje smo u ovom proteklom vremenu uložili upravo u jačanje aktivnosti koje se odnose na pravne osobe. Ono što su ciljevi novog Zakona, sigurno je usklađenje i koherentnost sa onim što je europska politika danas. Isto tako uvođenje novih suvremenih mehanizama koji će odgovarati našem, isto tako Zakonu koji se odnosi na strateško planiranje i upravljanje razvojem gdje ćemo konačno imati, na neki način hijerarhiju dokumenata, onako kako je Hrvatska trebala već prije 27. godina to imati. Naravno, govorimo o razvojnim posebnostima, isto tako i posebnom situacijom otoka i jačanje, i bolje uključivanje svih dionika koji trebaju voditi računa o razvoju, a tu bi prije svega istaknula upravo otočne koordinatore, o tome ćemo mi sigurno vidjeti brigu, plaćati ljude iz europskoga proračuna i dati im plaće koje će sigurno biti bolje nego što bi to bilo da ih zapošljavaju jedinice lokalne samouprave, na neki način samostalno, mislimo da u Razvojnim agencijama trebamo zaposliti ljude koji trebaju voditi računa o tome da se na svakom otoku projekti događaju, a ne da imao situaciju da se na nekim projektima događaju, na drugima ne, mislim da je to u skladu i sa Zakonom o regionalnom razvoju i svemu onom što smo napravili kad govorimo o terenu. Kad govorimo o prijedlozima i temama koje su predložili i članovi Otočnog vijeća, i isto tako otočne zajednice, mislim da smo kroz ove mjere koje ću sada nabrojati, sigurno učinili napredak. To je uvođenje pojma otočnost, skup geografskih, društvenih, povijesnih, gospodarskih i ekoloških posebnosti, proizašli iz potpune okruženosti morem, sređivanje katastra i zemljišnih knjiga o čemu smo puno razgovarali, i mislim da je to sigurno strateški značaj za razvoj hrvatskih otoka, uklanjanje otpada sa otoka, mogućnost sufinanciranja isto tako prihvatljivih troškova prijevoza otpada sa otocima na kopno, u visini sredstava koja su utvrđena općim aktima pravne osobe s javnim ovlastima nadležne za obavljanje poslova s otpadom, eksploatacija mineralnih sirovina na otocima kojima se omogućava sigurno da, za proizvodnju građevnog materijala, industrijsku preradu na otocima, isto tako imamo mjeru s kojom možemo upravljati u svrhu ekonomičnije gradnje, jer znamo da nam je prijevoz upravo na otocima nešto što predstavlja apsolutni problem kad govorimo o troškovima, dakle gradnje. Kad govorimo o razvojnom sporazumu na temelju Pilot projekta Slavonija koji Vlada radi, apsolutno ćemo voditi računa da u novoj financijskoj perspektivi, sad već počinjemo sa otočanima programirati na koji način izgleda razvojni sporazum, a to znači što? Usklađivanje upravo potreba terena sa Ministarstvima, državnim i javnim poduzećima, naravno kada to se dogodi, onda su ti svi Projekti u planovima na vrijeme, i tako određujemo zapravo strateške projekte otočnog razvoja. Održivi razvoj po konceptu pametnih otoka, već su na neki način i Tajništvo koje je osnovano u Europskoj komisiji za otoke, a isto tako i oni koji se bave otočnom politikom u Europskoj uniji, na neki način, zadovoljni i s onim što već se događa na nekim našim otocima, kad govorimo o energetici, kad govorimo o pametnim otocima, o energetskoj neovisnosti, o projektima desalinizacije vode, o svemu onome što može učiniti otoke na neki način održivima. Novi modeli razvrstavanja otoka, razvrstavanje otoka sukladno geografskom kriteriju, teritorijalnoj nadležnosti u 7 naših područja obalno otočnih Županija, prema udaljenosti od kopna, pučinski, kanalski, i priobalni i premošteni otoci, skupina otoka sa specifičnim položajem, gdje imao situaciju da se neke jedinice lokalne samouprave nalaze na kopnu. Otočni razvojni pokazatelji, znači, uvodi se vrednovanje otoka, otočnim razvojnim pokazateljima, te se na osnovu njih vrednuju otoci odnosno razvrstavaju u nerazvijene, manje razvijene i razvijene otoke, i o tome smo jako puno razgovarali na našim, na neki način, radnim skupinama, u svim mogućim zapravo formatima koji su mogli biti održani u našem Ministarstvu. Ono što je najvažnije od svega, a to je novi pristup strateškom planiranju razvoja otoka, a to je Nacionalni plan, otočni godišnji program, uvođenje otočnih koordinatora, ustrojavanja otočnih prioritetnih i urbanih područja, proširivanje uporabe otočne iskaznice na koju želimo apsolutno u ovom postojećem formatu koji postoji, staviti sve mjere radi lakšeg nadzora i provođenja svega onoga što smo govorili. Gospodarenje divljači i uklanjanje invazivnih stranih vrsta na otocima, evo čuli smo na koji način Zakon o lovstvu i sve ono što je zapravo iznad ovog našeg Zakona o otocima, o tome smo jako puno raspravljali, međutim, mislim da će se upravo kroz dakle lovno gospodarsku djelatnost taj problem isto tako s vremenom riješiti, o tome smo puno raspravljali. Ne treba zanemariti i poticanje razvoja civilnog društva, zadrugarstva i društvenog poduzetništva na našim otocima gdje u suradnji s drugim tijelima državne uprave mi vodimo računa o tome na koji način mjerama ekonomske i socijalne politike unaprijediti razvoj. Ono što su značajne i nove mjere koje smo definirali u ovom Zakonu to je donošenje državnog programa sređivanja i usklađivanja dakle katastra i zemljišnih knjiga za što planiramo potrošiti 10 milijuna kuna, gospodarenje otočnim otpadom na način da upravo otpad bude na neki način resurs kroz kružno gospodarstvo da napravimo od toga na neki način ono što u EU je već odavno normalno, otočna samoodrživost i samodostatnost i jačanje projekata koje u najvećoj mjeri radimo sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. A i sa Europskom investicijskom bankom radimo sad trenutno analizu potencijala koja će sigurno imati i prijedlog projekata koji će biti financirani iz fondova EU prije svega jer smatram da ne samo iz nacionalnih sredstava nego iz europskih fondova ali dakako iz programa Unije koji su još isto tako na raspolaganju možemo imati sve bolje alternativne dugoročne održive i odgovorne oblike turizma na otocima koje sigurno trebamo ojačati u narednom razdoblju. Eksploatacija mineralnih sirovina, uvažavanje i primjenjivanje mjera na otoke sa specifičnim položajem i sve ono što smo si zacrtali sa našim mjerama sigurna sam da će kroz principe pametnih otoka učiniti jednu novu dakle dimenziju koja nije do sada osim na par otoka bila na neki način prioritet. Mislim da upravo ovim zakonom to sve skupa želimo napraviti. Kad govorimo o provedbi ovog zakona za 2019. godinu predvidjeli smo 195 milijuna kuna u proračunu RH na pozicijama Ministarstva regionalnog razvoja 111 milijuna kuna a preostala sredstva na poziciji Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i naravno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji nam je najvažniji partner. Ono što Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture radi to je da provodi mjere subvencioniranja pomorskog prijevoza i oslobođenja od plaćanja mostarine, dakle mosta Krk. Ministarstvo zaštite okoliša, energetike i fond koji provode mjeru gospodarenja otpadom na otocima isto tako jedinice regionalne samouprave koja će sudjelovati u izradi planova razvoja otoka u 7 obalno-otočnih županija i lokalne samouprave 51 jedinica lokalne samouprave i 8 jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na kopnu sudjelovati će u izradi planova razvoja otoka koje smatram apsolutno provedbenim mehanizmom. Do sada, evo kako sam već i uvodno istaknula izvješće koje podnosimo Saboru i ja smatram da je to iznimno važno, to smo uvrstili i u druge zakone koje pripremamo, izvješće o kapitalnim ulaganjima svih resora, svih državnih javnih poduzeća na određenom području, to je značajna brojka milijardu i 700 milijuna kuna. Ono što je svakako važno da je ovo zakon koji je vrlo kompleksan, specifičan, geografski i multisektorski zadire u sve sfere otočnog dakle života i razvoja. I mi smo svjesni da zaista zadužuje nas kao ministarstvo da vršimo koordinaciju svih dakle, svih ministarstava državnih javnih poduzeća kako bi se uvažile potrebe lokalne zajednice, dakle otočnog stanovništva a to je na neki način prioritet mene i mojih ljudi da na operativnoj razini provodimo sve ono što smo si zacrtali. Kada govorimo o ovom našem Konačnom prijedlogu zakona on se u bitnom ne razlikuje od teksta prijedloga, dakle Zakona o otocima osim što su pojedine odredbe ovog teksta zakona dorađene sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, našeg matičnog Odbora za regionalni razvoj i fondove EU i zastupnika Hrvatskoga sabora te sukladno uočenim praktički nomotehničkim i pravnim pogreškama i slijedom toga smo doradili u odnosu na prvo čitanje sljedeće odredbe, određene odredbe koje su davale adresatima slobodu u primjeni uobličene su u odredbe koje će se morati primjenjivati što je bila i jedna od češćih primjedbi vas saborskih zastupnika. Propisana je mogućnost davanja kredita otočnim ulagačima od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak čime se potiču ulaganja pravnih osoba, obrtnika, ostalih fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost koju na otocima započinju ili proširuju djelatnost određenu ovim zakonom kao neku od djelatnosti od značaja za gospodarski razvoj otoka koju podupire država. Propisana je obveza Vlade RH da jednom godišnje vas izvješćujemo o provedbi ovog zakona. Ova odredba se i uvodi zbog nastavka kontinuiranog praćenja učinaka ovog zakona obzirom da je ista odredba sadržana i provodi se na temelju članka 38. važećeg Zakona o otocima. Dodana je i odredba kojom prethodnu suglasnost regionalnom koordinatoru za zasnivanje radnog odnosa otočnog koordinatora upravo daje ministarstvu, ministarstvu se daje pravo sudjelovanja pri zapošljavanju otočnog koordinatora s obzirom da ministarstvo djelomično osigurava financijska sredstva i svaka druga sredstva za njegov rad i nadziremo to. Ja bih to rekla odmah u postotku 85% financira EU a 15% na neki način onome tko želi na svom području da upravo o ovome vodi brigu i ja smatram da je važno imati upravo ovo zakonom propisano. Razrađene su detaljnije odredbe vezane za donošenje planova razvoja otoka zbog pobližeg određenja donošenja planova razvoja otoka za otoke koji imaju jednu jedinicu lokalne samouprave za otoke sa više jedinica, lokalne samouprave za otoke sa specifičnim položajem a s obzirom da prijašnja formulacija odredbi nije uopće bila dovoljno jasna kada govorimo o tom pogledu. I propisujemo donošenje planova razvoja otoka za razdoblje od 7 godina, istodobno je važno reći da smo, isto je prethodno propušteno učiniti te se s ovom odredbom pobliže uređuje odredba članka 10. točke 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem kojeg sam prethodno spomenula koja daje mogućnost izrade i donošenja srednjoročnih akata strateških dokumenata za razdoblje od 5 do 10 godina. I na kraju Otočni razvojni sporazum koji je preimenovan u razvojni sporazum te su mijenjane odredbe kojima se uređuje način da se njime upućuje na odredbe Zakona o regionalnom razvoju u smislu određivanja sadržaja, postupka izrade i sklapanja Razvojnog sporazuma za područje hrvatskih otoka. Ovime smo izbjegli mogućnost preklapanja i kolizije s odredbom članka 23. Zakona o regionalnom razvoju RH kojim se uređuje Razvojni sporazum. Sve ostale izmjene upravo spadaju u nomotehničko uređenje teksta tako da ja zaista ne vidim veliku razliku između prvog i drugog čitanja. Ovim Zakonom o otocima, Vlada RH, sustavno i ciljano usmjerava provedbu politike razvoja otoka i meni je drago da je ova tema zaslužila posebnu pažnju u našoj vladi, posebice kada govorimo na specifičnosti ovog prostora, a posebice kada govorimo o razvoju hrvatskih otoka, razvoju gospodarstva, zaštite prirode i okoliša i naravno poboljšanje kvalitete života otočnog stanovništva, što bi istaknula kao ključnu karakteristiku svega ovoga. Meni je iskreno najvažnije, da su naši otočani zadovoljni sa našim prijedlogom zakona i da su svi koji su imali primjedbe imali pravo ih predložiti, a mi smo ih naravno i osvojili. Zahvaljujem poštovanoj ministrici na dodatnim obrazloženjima konačnog prijedloga zakona. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Uvažena ministrice, rekli ste da su svi otočani imali pravo predložiti primjedbe, i da ste ih vi sve uvažili, što nažalost, nije točno. Ja smatram da je ovaj zakon, zaista poboljšanje, u odnosu na zakon koji je donijeti prije 20 g. Međutim, u jednom segmentu niste poslušali probleme stanovnika, evo područja, cresko lošinjskog područja. Prije 20 g. taj je problem bio riješen na kvalitetniji način, sada bi valjda trebalo biti poboljšanja. Tada je točno rečeno Zakonom o otocima treba odrediti i otočno lovstvo. Lovno gospodarskim osnovama, za lovište na otocima, treba zabraniti naseljavanje i uzgoj divljači, koja prirodno ne obitava na otoku i usto osigurati da lov ni na koji način ne ugražava poljoprivrednu djelatnost. Prema tome izlog alohtona divljači i očuvanje ovčarstva, ne može se riješiti lovnim metodama. U Primorsko goranskoj županiji je u 12 g. 13230 grla divljih svinja izlovljeno, a i dalje su ogroman problem. Sljedeća replika poštovani kolega Alen Prelec, izvolite. Poštovani ministrica sa suradnicom. Ja sam u prvom čitanju glasao za ovaj zakon i ponovno ću glasati i mislim da treba pomagati otočanima. Ali, kao što ste vi rekli, u do sada se je pomoglo sa 22 milijarde kn otocima. Za 2019. g. predviđa se novih 120 milijuna kn za otoke, za brdsko planinsko područje 30 milijuna kn. Ja tvrdim da mi na kopnu, u Zagorju, u Slavoniji, u Lici, imamo daleko izoliranije područje, nego što ih imamo na otocima. Imamo otoke na kopnu. Da bi to potvrdio ja ću vam sada reći u top 10 najrazvijenijih općina u Hrvatskoj, 4 su s otoka, a 6 ih ima iz Primorskog područja. A u top 10 najmanje razvijenih općina u Hrvatskoj, svih 10 su iz kopna. U top 10 najnerazvijenijih gradova u Hrvatskoj su svi sa područja Like, Zagorja Slavonije. Zahvaljujem poštovanom kolegi Prelecu. Poštovana ministrice, vi ste se malo čudili kako je počela rasprava o ovom zakonu, ali mi već proteklih nekoliko dana, kada god se neformalno na odborima hvali od strane oporbe, on počne sa nekakvim stankama, pamfletima i nije mi jasno zašto oporba jednog otočja na koji je možda htio poslušati neku raspravu, ne pusti, da što prije čuje ministricu njenu izlaganje zakona, onda sve kritike nego jedan ustvari jako dobar zakon, koji pozdravlja većina, sa tim stankama, jednostavno razduže. Meni nije problem što ću duže raditi, ali je problem, što mi jednostavno saborski zastupnici doprinose tome da nekvalitetno se radi i doista ja ne znam, naše građane i gledatelje onemogućavamo da uopće čuju što je u zakonu i to je postalo sada u zadnje vrijeme moderno. I vidjeli smo da se to dešavalo jučer i kod porezne reforme, tako da molim, svoje kolege zastupnike da ipak budemo malo … [[Upadica se ne čuje.]] da ipak dopustimo da se iznose činjenice i da radimo. Ja bi vas molio da replicirate ministrici na njeno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite. Poštovana ministrice, postala sam vam zastupničko pitanje vezano za 195 tisuća kuna bagatelnu nabavu, vezano uz izradu kaže ovako, usluga izrade studije i ili analize potrebe za provedbe mjera novog Zakona o otocima. Znači ministarstvo vaše na čijem ste čelu, kao središnje tijelo, koje treba provoditi javnu politiku ne zna kako će provesti zakon, bez analize jednog stručnjaka ili više njih, za 195 tisuća kn. Prekrižena je i usluga izrade središnjeg informacijskog sustava otočnih prava, otočna iskaznica u vrijednosti od 460 tisuća kn itd.

Poštovana ministrice ja ću se nadovezati tamo gdje je kolega Prelec stao. Dakle, ako govorimo o činjenicama, onda ajmo govoriti i o otocima na kopnu. Meni je jako drago i svakako trebamo brinuti o našim otocima, o otočkoj populaciji, ali isto tako, ako pogledate po meni, sada najugroženiju regiju u Hrvatskoj, a to je Slavonija i Baranja i zapadni Srijem, onda ćete vidjeti da je pomoć toj regiji itekako bitno. I tu ne govorim o savjetu za Slavoniju, famoznom P.R. projektu ove Vlade, nakon čega je sve procvjetalo nego govorim o jasnim i ciljanim investicijama i pomoći. Jer unatoč savjetu unatoč mjerama koje vlada stalno reklamira, ljudi iz Slavonije i dalje odlaze, depopulacija u Slavoniji je sve izraženija. Meni je drago da su neke otočne sredine povećale stanovništvo, ali to je sve kap u moru ako gledamo prema nekoj široj demografskoj slici pomozimo i ovim otocima na kopnu. Slijedeća replika poštovani kolega Marko Sladoljev, izvolite. Poštovana ministrice imam pitanje kada se planiraju zapošljavanja otočnih koordinatora i je li će ti otočni koordinatori imati autonomiju odlučivanja s obzirom da ih vi imenujete, da li će oni slušati vas kao izvršnu vlast ili svoje građane tj. otočane, imamo sad slučaj koji se pojavio na portalima slučaj u Veloj Luci gdje su se ljudi pobunili protiv izgradnje marine i gdje je zapravo župan iz jedne stranke, gradonačelnik iz druge i ignoriraju poruke svojih građana i dakle moj je sukus mojeg pitanja hoće li otočni koordinatori biti autonomni s obzirom da ih vi imenujete. Zahvaljujem slijedeća replika poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovana ministrice evo ja bi pohvalila što je u ovom prijedlogu zakona su otoci sa specifičnim položajem s obzirom da dolazim iz grada i županije koji ima jako puno ima 8 otoka u svom sastavu, a županija puno više, dakle ti otoci su kod nas bili mjesni odbori koji su imali jednu pravnu osobnost, međutim razvoj tih otoka i tih područja mjesnih odbora nije bio adekvatan s obzirom da su vukli zapravo stupanj razvijenosti grada Zadra, a to u svakom slučaju je bilo otežavajuće za razvoj. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Perić. Slijedeća replika poštovana kolegica Nada Turina-Đurić, izvolite. Hvala, poštovana ministrice pohvalno je naravno uvijek kad razgovaramo o nekakvom novom prijedlogu zakona koji ima želju unaprijediti određeno područje pa ja vjerujem da je i ovaj prijedlog zakona išao u tom pravcu. Međutim, ono što moram reći s obzirom da dolazim s područja Primorja i da znam da su naši kolege sa otoka nisu bili sasvim zadovoljni ovim prijedlogom a vezan je točno za onaj problem kojeg je istaknuo kolega Jovanović a to je aloktona divljač, rekli ste da ste došli sa sajma otočnih proizvoda čini mi se maloprije, bojim se da ćete sve rjeđe moći dolaziti na sajmove na kojima će se prezentirati neki od otočnih proizvoda kojima se ponosimo kao što je janjetina i sir budući da su problemi do tud eskalirali da je pitanje da li ćemo održati ovčarstvo u onom obliku, tradicionalnom obliku u kojem je bilo. Slijedeća replika poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, evo ministrica ima taktiku neodgovaranja na replike, ono što mene posebno zanima s obzirom na 20 milijardi uloženih u otoke, da nam ministrica kaže na koji način misli da ćemo sada zaustaviti trend iseljavanja s obzirom da je novac određen i uložen, a da efekte vidimo kakvi jesu i zanima me da li zbilja nema dovoljno kompetencija u ministarstvu da se pomišljalo na naručivanje studije za 200 hiljada kuna skoro koja bi pomogla u provođenju zakona posebno zato što još imamo i razno razna druga tijela, kao što je otočno vijeće tu su istaknuti zastupnici Borić i Bauk u tome i oni sigurno mogu i Bačić i oni sigurno mogu pomoći ovaj svojim kompetencijama, tako da me zanima tu niste uopće reagirali bilo dobro da građani čuju zbog čega se ima uopće namjeru trošiti tako novac kad za to nema potrebe. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice, iznimno nam je drago što ste danas ovdje s nama, slučaj nije bio kada su bili zakoni u prvom čitanju vezano za potpomognuta područja, brdsko-planinska područja i Zakon o otocima, bili ste spriječeni tako su nam rekli. No danas ćemo raspravljat o Konačnom prijedlogu Zakona o otocima koji eto već 20 godina je onakav stari pa smo za očekivati je da ovaj novi bi trebao donijeti neke izmjene poboljšanja u nekom smjeru napretka. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ima 11 dužnosnika, 7 pomoćnika od jednog je zadužen za Upravu za otoke a nedavno je imenovan taj 7 pomoćnik pa još uvijek nisam dobila odgovor od ministrice Žalac za koju upravu je on nadležan jer joj je gospodin premijer Vlade, predsjednik Vlade gospodin Plenković uputio pitanje pa i to čekam odgovor. Upravu za otoke osnovali ste sa velikim najavama, a sve te troškove najava i materijalnih rashoda treba i opravdati, i eto došao nam je Konačni prijedlog Zakona o otocima. Otoci su izloženi ozbiljnim i trajnim prirodnim i demografskim poteškoćama. U Hrvatskoj je rođeno najmanje djece u 100 godina ove godine, kakva je situacija na otocima isto tako su suočeni s demografskim poteškoćama. Usvojeni Zakon o otocima na Vladi ne odgovara na demografske izazove s kojima se otoci odnosno otočani na njima suočavaju. Zakonom se ne osiguravaju cjelovita rješenja stambenih prilika s ciljem privlačenja novih stanovnika i zadržavanjem postojećih. Za razvoj otoka nužne su investicije, mi iz MOST-a pozdravljamo svake pozitivne pomake pa i najmanje u zakonima koji idu na korist građana no ovaj zakon predstavlja listu želja, smjernice predizborni program ovdje objektivno ako pogledamo konkretne zakonske odredbe najčešće je riječ o političkim proklamacijama a ne zakonskim normama. Važno je radi javnosti da se istakne kako u mnogo čemu zakon se poziva na druge propise uredbe što jasno upućuje kako se upravo radi o listi lijepih želja koje ova otočna uprava sažela u jedan dokument. Zakon ne donosi ništa bitno novo za otočane a kroz ovo zakonsko rješenje nije otoke učinio dostupnije građanima. Potrebno je učiniti otoke dostupnim građanima RH tijekom cijele godine i potrebno je to učiniti što prije i kroz konkretne mjere za koje će biti osigurana financijska sredstva. Da je tome tako, pokazuje i činjenica da se svi važeći pod zakonski akti ostaju na snazi do donošenja novih, što stoji da činjenica da za otočane nema baš puno ničega bitnoga novoga. Prava koja su imali nastaviti će se i po ovom zakonu. Prijedlog novog Zakona o otocima ujedno je izrazito pod normiran i mnoge bitne stvari iz njega su izostavljene, pa ćemo njegove krajnje učinke moći vidjeti tek kada se izradi Nacionalni plan razvoja otoka koji je predviđen za prosinac 2020.godine. Planove razvoja otoka donijeti će predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave i to u roku od 180 dana od donošenja Nacionalnog plana razvoja otoka, znači 2021. Osobito bode u oči uvođenje nove birokracije u kreiranju lokalnih otočnih politika. Riječ je, zapravo, o novom zapošljavanju, u vidu nečega, što se eto zove otočni koordinator. Tko su to otočni koordinatori? Riječ je o novim činovnicima, birokratima, koji će se zaposliti temeljem ovog novog Zakona o otocima, da bi koordinirali planove i projekte na otocima. U suštini, novo zapošljavanje, dodatni trošak bez konkretnog cilja ili očekivanog učinka. Svima je jasno da spuštanje ovakve zadaće poput koordinacije otočnih politika, planova i projekata na činovničku razinu, nije primjereno. Politike, koordinacije i planovi trebaju se provoditi i nadzirati i trebaju ih provoditi i nadzirati oni koji su izabrani, na pozicijama na kojima su izabrani, na kojima mogu donositi odluke u kojima će smjeru politika se i donositi. Znači, središnja državna tijela. U konačnici, čitava stvar s otočnim koordinatorima je jalov pokušaj da se nadomjesti nedostatak ambicije i hrabrosti za reformom teritorijalnog preustroja u državi, pa i na otocima. Podaci iz novog Zakona o otocima, predviđeni članci jasno pokazuju administrativno teritorijalnu rascjepkanost. Imamo situaciju da su otoci podijeljeni na šest, sedam, jedinica lokalne samouprave, što onemogućuje u bitnome, jedinstveno planiranje i rješavanje otočnih problema. Vi ste očito svjesni istoga jer i kroz Zakon o regionalnom razvoju promovirate Sporazume između županija kao novi inovativni instrument regionalne politike, a u ovom Zakonu isto predlažete Sporazume između jedinica lokalne samouprave. Znači, potreban nam je novi teritorijalni preustroj RH. Treba riješiti što se tiče otoka neriješeno imovinsko pravno stanje. Na brojnim našim otocima još uvijek nije do kraja riješeno pitanje katastra, pa samim time ni zemljišnih knjiga, a to su osnovni preduvjeti za gospodarski razvoj. No, vi ste predvidjeli kroz ovaj Zakon program koji namjeravate donijeti u roku dvije godine. To je potrebno učiniti mnogo mnogo ranije. Ako se sam program namjerava donijeti kroz period od dvije godine, a rekli ste u svom uvodnom izlaganju, da ste predvidjeli 10 milijuna kuna. Na što će se potrošiti tih 10 milijuna kuna ako nećete imati program temeljem kojega ćete to trošiti? Tu je uvijek i pitanje i infrastrukture koja na mnogim otocima još uvijek nije primjerena, a nalazimo se pod sve većim pritiskom turizma i turističke sezone. Činjenica je da naše otočke i priobalne općine moraju graditi infrastrukturu koja je glomazna i odgovara potrebama ona dva mjeseca glavne turističke sezone kada se broj osoba na otocima podigne i udeseterostruči. U ostatku godine samo se održava hladni skupi pogon takve glomazne infrastrukture i on je izrazito skup. A taj teret izgradnje i održavanja snosi lokalno stanovništvo, ne žive svi u otocima, na otoku od turizma, pa da imaju koristi od tog masovnog turizma tijekom dvije godine, dva mjeseca odnosno. Tu središnja država mora naći rješenje za komunalne usluge, a prihvaćeno je da i na moju inicijativu na Odboru da se može zamjeni sa mora jer zakonske odredbe bi trebale biti konkretne i jasne. Što se tiče Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, da stoji, zamijenili ste, više ne piše može, nego mora, ali u sredstvima potrebnim za provođenje ovog zakona ne stoji niti jedna cifra, ni 10 kn ne stoji. Generalno, odavno je poznato da život na otoku je skuplji nego na kopnu. A tu je još prisutan i fenomen utjecaja turizma na cijenu svakodnevnih proizvoda. Izražena sezonalnost turizma i njegova masovnost utječu na povećanje cijena, svega i pitanje koliko dugo naše otočno stanovništvo to može podnositi. Nužno je napraviti iskorak radi cijele RH, pa tako i ovdje otoka i donijeti strategiju, jasnu strategiju razvoja turizma, a isto tako razmisliti i o poreznim olakšicama za ono stanovništvo koje možda živi na otocima. Treba primijetiti kako se kapitalne stvari koje država može napraviti za naše otoke uopće ne uređuju Zakonom o otocima. Npr. digitalizacija javne uprave, gdje bi otočani, posebno oni koji se nalaze na izoliranijim otocima ili dijelovima otoka, konačno mogli postati ravnopravni u pristupu administraciji. Što se tiče energetske politike na otocima, vi spominjete da uvodite pojam pametni otok, a Vlada RH je nedavno dala negativno mišljenje na Mostov Zakon o samoopskrbi električnom energijom koji predviđa uvođenje mikrosolara odnosno uvođenje solarnih panela. To bi bilo dobro za cijelu RH, znači za sve naše građane, da zapravo naši građani mogu postati proizvođači električne energije, od potrošača do proizvođača. No međutim, vi ste naveli odnosno Vlada čiji ste vi član, je navela da je ta tehnologija zastarjela. Danas Maribor ima više solarnih panela, nego cijela RH, ali nama su oni nama zastarjeli iako vi predviđate korištenje obnovljivih izvora energije u čl. 22. ako se ne varam, gdje navodite pametan otok. Ono što mi znamo i što bi htjeli znati da još treba ulagati u ove dijelove RH koji imaju specifičnosti otoci, potpomognuta područja, brdsko planinska područja, a obzirom da je vaša državna tajnica 28.6.2018. godine na Odboru za regionalni razvoj i europske poslove rekla kako ćemo ostvariti zacrtane ciljeve, imati ovjereno dovoljno sredstava. predlažem vam da razmotrite pričuvu od 406 milijuna EUR-a i da uložite dodatna sredstva europska na ta područja koja su izložena specifičnostima. Što se tiče konkretno prema člancima, to sam radila i prošli put, evo mogu i sada ponovno, Pravilnik o metodologiji i vođenju registra otoka propisuje Ministar u roku od 180 dana, donošenje programa mjera kroz Otočni godišnji program 180 dana, Zakon je nedorečen, ne rješava probleme, već ih samo prenosi nekoj drugoj Vladi, a to je vidljivo na razvojnim pokazateljima za otoke, umjesto navođenja konkretnih razvojnih pokazatelja za otoke, stoji da će se otočne razvojne pokazatelji, postupak vrednovanja, propisati ministar Pravilnikom i to 180 dana od donošenja Zakona, to je 6 mjeseci. Zakoni trebaju biti konkretni i jasni, a ne obećavajući dokumenti. Uvodi se otočni koordinatori, njihov broj se određuje Odlukom ministra, znači ne procjenom nekih poslovnih procesa, ne procjenom određenog radnog vremena, obima posla, nego Odlukom ministra, iz Zagreba naravno. Pravilnik o poticanju razvoja civilnih udrugama na otocima u roku od 180 dana, Pravilnik o metodologiji postupku izrade planova, donosi ministra u roku od 180 dana. Pravo na povlašteni prijevoz, donosi ministar u roku od 180 dana. Pravilnikom će se propisati i ostvarivanje naknade troškova vodonošcem ili autocisternom, do razlike u punoj cijeni i to u roku od 180 dana. Pravilnik o provođenju hrvatskog otočnog proizvoda, u roku od 180 dana. Znači, govori, tako dug rok govori zapravo da ti Pravilnici su sad na snazi i oni će važiti dok se ne donesu novi. Poticanje konkurentnosti na otocima riješit će se kroz Pravilnik, opet u roku od 180 dana. Povlašteno pravo na prijelaza most, u roku od 180 dana. Hrvatski otočni proizvod, 180 dana. Plan razvoja otoka, donijet će predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u roku od 180 dana, znači od te 2020.-te godine. Nesređene zemljišne knjige koče razvoj otoka, ova Vlada to ne rješava, problem prenosi nekoj sljedećoj Vladi, jer je predviđeno donošenje Državnog programa sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga u roku od 2 godine. Zaključno, novi Zakon o otocima i otočanima je dobrodošao, ali sa puno konkretnijim mjerama. Čak i ovakav neambiciozan Zakon neće zaživjeti odmah, već će čitava stvar se otegnuti do donošenja brojnih podzakonskih akata i propisa, bez mogućnosti rasprave u Saboru. Programi godinu dana, dvije godine, neke ideje iz Zakona poput koordinacije jedinstvenih otočkih projekata i planova putem otočnih koordinatora nemaju nikakvu svrhu i osuđeni su na propast. Zakon ide obrazloženje poslova otočnih koordinatora ali ne propisuje otočne razvojne pokazatelje. Opet će građani morati snositi trošak plaća novih činovnika. Pravilnik 10, jedna Odluka, jedan Nacionalni plan, 2 državna programa, 2 programa obična, 1 plan razvoja, ukupno 17 dokumenata nakon donošenja ovoga Zakona. U kontaktu ste vi, da s otočanima, u kontaktu je i Klub zastupnika MOST-a s otočanima, evo upravo dok smo ovdje, šalju mi i poruke, i kažu: „Otočni Sabor i pokret otoka čiji sam i sam član, ne predstavljaju otočane jer nismo imali javne rasprave, ni Skupštine o Zakonu.“ Povećanje stanovnika se događa zbog dolaska umirovljenika sa kopna i ostvarivanja besplatnih karata. Otočni koordinatori, još jedan oblik uhljebljivanja, jer na brojnim otocima zapravo ne postoji osoba koja bi isti posao mogla raditi, jer za to valjda treba biti kvalificiran. Što se tiče zadrugarstva, tko će se udružiti na Ižu, u Salima, pitanje je koliko za jednu zadrugu da se udruže treba 7 osoba. Ovo je lijepa lista želja, svaki pomak u Klubu MOST-a pozdravljamo, glasali smo DA na Odboru, da ide u daljnju proceduru kako bi se javno, pred javnosti moglo raspravljati, kako bi se i stručna javnost mogla uključiti. Neozbiljno je zaista da ste u Planu nabave predviđali da vam ne'ko vanjski, zapravo napravi analizu kako, koji način će te provoditi mjere ovog Zakona, i eto, što reći. Nadam se da će otočani biti zadovoljni, a kasnije će i građani sami dati na izborima odluku na koji način ste vi doprinjeli razvoju otoka. Voljela bi da ovaj iznos koji je predviđen za otoke, predvidite i za potpomognuta područja, i za ona brdsko planinska područja, jer koliko god otočani jesu izolirani i sve, vi znate da potpomognuta područja koja su mahom i u Dalmatinskoj zagori, ali i u Slavoniji, izrazito su pogođena i gospodarskom niskom aktivnošću, i demografskim zapravo slomom, jednostavno potrebno je učiniti mnogo, mnogo više. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Josip Borić.

S ovime smo iscrpili sva iznošenja stajališta, vraćamo se na točku dnevnog reda. U ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, reformista i nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Kažimir Varda. Izvolite.

Skratit ću svoju raspravu, evo i pod dojmom slobodne riječi kolege Panenića kojemu ujedno i zahvaljujem i pridružujem se njegovom pozivu. Ne znam da li ima smisla sad prepričavati Zakon, posebno i nakon rasprave kolege Borića, al' ću se zato osvrnuti samo na neke članke. Članak 30. pravo na povlašteni javni pomorski prijevoz, mislim da je rješenje dobro, vezano i za onaj međuotočni prijevoz. Pravo na, zapravo, pravo na vodu, opskrba vodom za ljudsku potrošnju na otocima, mislim da je korektno rješenje iz Konačnog prijedloga Zakona, ali upozoravam, čisto fiskalski, pravnički, na stavak 7., članka 33., iz prethodnih stavaka Ministarstvo osigurava troškove prijevoza, sufinancira troškove prijevoza opskrbe vodom, ali u stavku 7., kažete: …“ ovisno o mogućnostima i sukladno osiguranim sredstvima.“, što može asocirati - Ima sredstava, ima vode. Nema sredstava, nema vode. – razmislite malo o time, možete i sami predložiti ili ja mogu s amandmanom intervenirati da odredbe ovog članka, jer se odnosi na sve stavke prethodno, na sve stavke prethodno, provode se sredstvima državnog proračuna, na proračunskoj stavci Ministarstva, a dodjeljuju se isporučitelju vodne usluge iz stavka 2., ovog članka. Dakle, ovisno o mogućnostima se treba, brisati, jer stvarno može asocirati ako ima novaca u proračunu, bit će i vode i vodonosaca, ako nema sredstava, nema vodonosaca, prema tome nema ni vode. Razmislite malo. Možete sami predložiti izmjenu amandmanom predlagatelja.

Ako će te sami, ja neću dati amandman, ako će te kao Predlagatelj, složit ćemo se s tim. Ja bih molio da se o tome izjasnite. Što se tiče gospodarskog razvoja, i opisu djelatnosti koje ste dali u Prijedlogu Zakona, a one se moraju odvijati u skladu sa propisima iz područja prostornog uređenja, i zaštite okoliša i prirode, su otoci naše posebno blago, ono su i naša vanjska morska granica, a vi znate jako dobro iz povijesti, koliko je, kol'ko su strani vladari Hrvatskom, polagali računa na razvoj i zadržavanje stanovništva na otoku, pa bi ja u tom smislu samo, jeste spomenuli vinogradarstvo kao jednu od djelatnosti, što je bila jedna od osnovnih djelatnosti zapravo naših otoka, da, meni je jasno da vi ne možete u ovom, ajde da kažem Lex specialis Zakonu, riješiti sve, ali vinogradarstvo će se rješavati po Zakonu o vinima, a o tome smo već ovdje govorili. O zaštiti naših vina i o, zapravo problemu smanjenja vinogradarstva uopće i ogromnom uvozu stranih upitne kvalitete vina. Ono što me posebno motivira zapravo da bez rezerve dajemo podršku ovom Konačnom prijedlogu Zakona u ime Kluba, to je onaj članak 41., kojim ste usvojili prijedloge iz rasprave iz I. čitanja, a vezano za Hrvatsku banku za obnovu i razvitak, da dalje ne šiljim. I posebno ova obveza Vlade da jedanput godišnje podnose Izvješće o realizaciji programa.

Klub Stranke rada i solidarnosti i reformista i nezavisnih zastupnika, podržat će donošenje ovog Zakona. Zahvaljujem poštovanom kolegi Vardi. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovana ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Mi u Klubu zastupnika SDP-a ne nalazimo razloge zbog čega ne bi podržali ovaj prijedlog zakona. Nakon 20 godina možda je i vrijeme za jedan napravit Zakon o otocima, međutim treba biti otvoren i reći da ovaj tekst i u prvom čitanju i sada ima više svojstva koja ima jedna deklaracija, dobra deklaracija, solidna deklaracija i činjenica je dakle da će se sva politička volja, koju Vlada ili parlamentarna većina ili skoro cijeli sabor ima po pitanju provođenja ovog zakona vidjeti tek kada se donesu podzakonski akti kojih je planirano na razini države 16, a na razini jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave i nešto više. Činjenica je također da su izvješća koja su ostavljena kao obaveza Vladi i po ovome prijedlogu zakona uglavnom u saboru usvajana skoro pa jednoglasno neovisno o tome koja ih je i čija ih je vlada podnosila. Činjenica je da su te rasprave uvijek izgledale na to da se konstatiralo da se nešto napravilo, da se konstatiralo da se treba još dosta toga napraviti i da se također konstatiralo da u Hrvatskoj postoji još područja koja zaslužuju jednaku skrb kao i otoci. Činjenica je isto tako da su otoci specifični po izrazitoj sezonalnosti odnosno različitom načinu života tijekom ljeta i tijekom ostatka godine, da neki upravo ono što drugi smatraju nedostatkom otoka vide kao prednost, mir, izolacija itd. i da zbog biraju biti na otocima. Činjenica je da neki koji su s otoka bi to željeli promijeniti a neki ne bi, međutim isto tako je činjenica da ljudi slobodno biraju mjesto u kojem žele živjeti i da se prilikom tog izbora vode i svim ovim kriterijima koje mi želimo postići da otoci budu privlačniji za život ljudi obzirom da danas Međunarodni dan tolerancije, ja moram reći meni osobno nije problem da na otoku se doseli netko ko nije rođen na otoku ili da dođe sa nekim ko je rođen na otoku, moram također reći da mi nije ni problem da neko ko je s otoka odluči ne živjeti na otoku nego negdje drugdje gdje smatra da je bolje pa se jednom vrati. Što se tiče ovih drugih kriterija koji su danas popularni ni to, ni to nije problem važno je da otok postane ili naselje na otoku jedna skladna zajednica u kojoj ljudi mirno i normalno žive i ostvaruju svoje nekakve ambicije ili želje neovisno o tome jesu li na kopnu ili nisu. Neki otoci su kao što i tu piše bliže kopnu pa ljudi su dnevni migranti bilo sa kopna bilo na, bilo sa kopna na otok ili sa otok na kopno, neki otoci su jednostavno dalje jer je tako zemljopis htio pa jednostavno ne mogu tijekom jednog dana otić na kopno i vratit se i to rade svaki dan. Neki otoci su premošteni, neki su nenaseljeni a neki su povremeno naseljeni sve to, sve to je u osnovi točno. Ponekad se u šali voli reći da je najviše na otoke ulagala Austrija što apsolutno nije točno. Dakle, na otoke se ulagalo za vrijeme i bivše države i posebno za vrijeme nakon propasti bivše države odnosno RH 20 i nešto milijardi kuna koje je uloženo je nešto što je doista poboljšalo infrastrukturu i kvalitetu života i prometnu povezanost i sve ono što treba više njegovati i o svemu treba više paziti kad se govori o otocima nego o ostatku Hrvatske. Osobno mi bi malo više voljeli da je ova Uprava za otoke u Ministarstvu pomorstva, a ne u Ministarstvu regionalnog razvoja, ministrica nema to veze sa osobom koja obnaša dužnost ministra ili ministrice, nego jednostavno takav je dojam, dakle ipak je more nešto što je specifično za otoke pa smo onda mi koji smo iz tog dijela Hrvatske jednostavno znamo da je to jedini dio Hrvatske o kojem to ministarstvo bi trebalo posebno brinuti, a kad se radi o regionalnom razvoju onda vi jednostavno ste po dužnosti zaduženi da brinete i za brdsko-planinska područja i manje razvijena područja za jednaku razvijenost svih regija i samo zbog toga, zbog te specifičnosti ako sam ovaj uspio dovoljno objasniti. Također, činjenica je da je nekim mjerama u poreznoj politici po indeksu razvijenosti su općine i gradovi na otocima zakinuti a da još nisu donesene kompenzacije mjere koje bi to nadoknadile, što je jedna od većih primjedbi. Činjenica je isto tako da se zbog relativno malog broja stanovnika neki jedinice lokalne samouprave na otoku smatraju jako razvijenima, a najočitiji primjer je u stvari općina Lastovo koja je zbog one ovrhe ih 2011. čini mi se skoro pred bankrotom, a ispada da je jedna od najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave što po nekim kriterijima možda je ali onda treba kriterije malo prilagoditi, dakle to je sve ono što bi u ovim specifičnostima trebalo voditi računa. Izvješće, godišnje izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima prilika je da se apostrofiraju neke specifične stvari koje su baš za tu godinu bile ovaj važne i to je jedna vrsta godišnje inventure života na otocima, ovaj Zakon o otocima nastavlja tu tradiciju i mi ćemo je koristi u onoj mjeri u kojoj je to potrebno, ali također ovaj zakon o otocima, novi Zakon o otocima donosi nekakve pozitivne promjene. Naravno ako vladajući baš ne pretjeraju u pohvalama, a sad to čak i ne mogu jer je samo jedan zastupnik vladajućih u dvorani, pa onda ne znam, evo 2 ne znam ko bi ovaj to sada radio. Činjenica je dakle da je ovo jedan korak naprijed koji je možda mogao biti i veći, ali kako je ipak korak naprijed nema vjerujući da će se prilikom izrade podzakonskih akata sve ovo što je deklarirano u zakonu voditi računa u najboljem interesu otočana, vjerujući da ćemo moći barem kroz otočno vijeće za što sam dao i amandman, biti uključeni u izradu podzakonskih akata i naravno, ako se pokaže da nešto treba mijenjati da je puno lakše promijeniti pravilnik pa čak i političkim pritiskom na instituciju koja to radi bilo to Ministarstvo regionalnog razvoja ili Vlada, što je nešto lakše nego promijeniti cijeli zakon odnosno provesti novo cjelokupnu proceduru izmjena zakona, vodeći računa o tome da se i kroz proračun, proračunsku politiku, proračunske amandmane i kroz druge zakone, može također puno doprinijeti životu na otocima i njegovoj kvaliteti o čemu je govorio i g. Borić čija je ustvari rasprava najmanje bila o Zakonu o otocima a više od nadgradnji koja ide nad Zakon o otocima, što on klimanjem glavom i potvrđuje i moja rasprava će isto tako ići u tom smjeru. Jedino što bi ja molio kolegu Borića da kad slijedeći put vidi gradonačelnika Splita jer su iz iste stranke, da mu kaže da baš ne pretjera ovo da je Austrija previše napravila u Splitu i da nitko nakon njih nije ništa napravio, to je malo ovako neozbiljno rečeno. Grad koji je organizirao Mediteranske igre, sigurno to ne bi napravio za vrijeme Austrougarske, no dobro, i to uostalom može biti dio nekakvog političkog folklora. Znači uz 16 podzakonskih akata koje će pratiti donošenje ovog zakona, uz sve ostale zakone a posebno o Zakonu o prijevozu u obalnom linijskom pomorskom prometu gdje je upravo danas i napravljena jedna inicijativa načelnika i gradonačelnika svih jedinica lokalne samouprave sa otoka Brača, da se još određenim skupinama omogući besplatni pomorski prijevoz, misli se tu na djecu sa teškoćama u razviju i na dobrovoljne darivatelje krvi za što najavljujem i zakonodavnu inicijativu u tom smjeru želeći naravno konstruktivno doprinijeti da nam slijedeća izvješća o provedbi Zakona o otocima budu još bolja, da ono što smatramo da treba popraviti bude predmet konstruktivne oporbene kritike i na neki način dajući kredit prvenstveno ministrici a onda i ostalim Vladinim tijelima znači u izradi podzakonskih akata, ovo što su deklarativno stavili u zakon da će kvaliteta i dobronamjerno to pratiti, Klub zastupnika SDP-a glasat će za novi Zakon o otocima uvažavajući i sve ove primjedbe koje su izricale kolege i kolegica Čikotić iz MOST-a i kolega Jovanovića vezano i Turina Đurić, vezano uz alohtonu divljač na Cresu i Lošinju i vezano i uz ono što nikome nije naročito drago a to je pitanje otočnih koordinatora i ono kako se popularno kaže, uhljebljivanja. Međutim, činjenica je dakle ako ti otočni koordinatori budu radili dobro da će to biti jedan korak naprijed za otoke a ako ne budu radili dobro, imat ćemo više prostora da se kritizira to rješenje i eventualno ga se popravi.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice s suradnicom, kolegice i kolege. Sve što piše u ovom zakonu da bi bilo dobro, Klub GLAS-a i HSU-a misli također da bi bilo dobro, dakle mi nemamo nikakvih poteškoća s onim što se navodi kao neke dobre namjere vezano na politiku na otocima. Imamo dvije fundamentalne neke dodatne primjedbe koje će ovdje izreći, jedna je da bez obzira što sve što vode piše bi bilo dobro, nema nikakve naznake na koji način će se to stvarno dogoditi, čak dapače, u nekim naznakama koliko će se novaca za nešto potrošiti, čini se da bi to bilo prilično nemoguće realizirati recimo, razvoj gospodarstva na svim otocima sa 11 milijuna kuna godišnje. I druga primjedba je ovaj veliki broj podzakonskih akata, pravilnika, raznoraznih akata kojima će se definirati de facto provedba ovog zakona jer u njemu samom se zaista ne vidi kako će se te dobre želje i dobre namjere realizirati a tim podzakonskim aktima de facto se oduzima Parlamentu pravo da u tome sudjeluje i da nešto zna o tome i da eventualno ima neke primjedbe ili neke sugestije na ono što čini zakon smislenim odnosno besmislenim zato jer će način na koji će se provoditi i eventualno operacionalizirati načini za postizanje ciljeva koji su navedeni u ovom zakonu a to je uglavnom o čemu zakon govori, o tome će ovisiti da li će se ti ciljevi postići ili neće postići. Da kažem par rečenica uvodno što se tiče uopće razvoja otoka. Mislim da je važno razumjeti da su otoci jedna sasvim drugačija vrsta ili drugačije područje i drugačija vrsta investiranja. Investiranje u otoke je gospodarska investicija. Otoci višestruko vraćaju ono što se u njih investira. Dakle, ne možemo to samo gledati iz pozicije ujednačenog razvoja RH, nego moramo gledati iz pozicije investiranja u jednu neobično važnu i značajnu gospodarsku granu. I sa toga stanovišta, investiranje u otoke, naročito investiranje u otočku infrastrukturu je ujedno investiranje u gospodarstvo, investiranje u turizam. Bez te infrastrukture, ti otoci propadaju jer nitko neće se odlučiti odlaziti u sezoni na otoke na kojima nije sređeno zbrinjavanje otpada, na kojima nije sređeno pitanje kanalizacije, vode, struje. Dakle, to je sve nešto što doprinosi jednoj vrlo važnoj gospodarskoj grani za RH i sa toga stanovišta mislim da također treba promatrati investiranje u otoke. Dakle, kao investiranje u važnu granu hrvatskog gospodarstva, a ne samo kao u, recimo, ujednačeni regionalni razvoj. Također, specifičnost otoka je da na njima zimi živi, to su mnogi kolege već spominjali, par sto ljudi ili par tisuća ljudi, a ljeti par stotina tisuća, kadkad par milijuna ljudi koji dolaze na te otoke. Dakle, u tom smislu su i dimenzije infrastrukture i dimenzije onoga što nam je potrebno na otocima. I ekološka osviještenost tih investicija u infrastrukturu je mnogo, mnogo važnija jer pokriva defakto i treba pokrivati puno, puno veći broj korisnika i ljudi, nego što je to samo stanovništvo tih otoka. E sad, nekoliko dodatnih primjedbi. U samom Zakonu se navodi da će se do konca 2020.-te donijeti Nacionalni plan razvoja otoka i nakon toga će jedinice lokalne samouprave donositi svoje planove, provedbe i realizacije. Što će se, dakle, raditi temeljem ovoga Zakona? Pretpostavljamo da će u Nacionalnom planu biti sadržane sve ove dobre želje koje su napisane i ovdje. Očekujemo, naravno, da će u Nacionalnom planu biti razrađene i neke strategije i taktike realizacije tih ciljeva odnosno postizanja tih ciljeva, što u ovom Zakonu, zapravo, nije učinjeno. Činjenica da se govori o 16,17 ili koliko Pravilnika i Podzakonskih akata kojima će se, navodno, kasnije to pretvoriti u nešto što je provodivo, koje mi … [[Govornik se ne razumije]] nećemo vidjeti, koje Saboru, naravno, neće biti poznate, dok ne vidimo ih na terenu, govori u prilog tome da će se na tome raditi više-manje dok se, dakle, na toj pripremi, dok se ne donese Nacionalni plan razvoja otoka. Dakle, na neki način radimo, zapravo, sada samo jednu deklarativni akt, proklamirajući ciljeve koje se smatra da su dobri i mi smatramo da su ti ciljevi dobri, bez instrumenata postizanja tih ciljeva i sa već najavljenom idejom da će, zapravo, jedan drugi dokument, koji će doći ovdje u Sabor, da će se njime to razriješiti. Jedan primjer, recimo u ovom Zakonu govori se o tome da će stanovnici otoka biti oslobođeni plaćanja mostarine. S druge strane, ministar Butković, već je u javnosti najavio da će svi biti oslobođeni plaćanja mostarine. Dakle, to nije nešto što je posebno namijenjeno, da tako kažem, stanovnicima otoka, nego je nešto što se planira, bez obzira gdje vi živjeli. Mi to podržavamo, ali mi zakone svoje moramo na neki način međusobno uskladiti. Mi smo tu jučer imali poreske zakone. U njima se predviđa, što ovdje ni na koji način nije prepoznato u ovom zakonu, predviđa se, recimo, ona među stopa PDV-a od 13% za, ne samo za otoke, nego za sve. Za neke komunalne usluge, uključujući, recimo, zbrinjavanje otpada, uključujući vodoopskrbu. To je nešto što se, naravno, reflektira na otoke, ali se mora reflektirati i na ovaj Zakon. Dakle, ta ideja da mi ne koordiniramo međusobno zakone koji dolaze iz različitih Ministarstava da bi vidjeli što je opće, a što je posebno. Dakle, što važi za sve, a što vrijedi samo za otočane ili stanovnike otoka.

Da li to znači da otočkih iskaznica više neće biti ili da će se u nekoj drugoj formi pojaviti ili će to također biti uređeno jednim od ovih Pravilnika koji se ovdje spominju. Dakle, glavna primjedba na ovaj Zakon nisu ciljevi i želje koje se u njemu iznose. Oni su dobri, mi ih podržavamo i s njima se slažemo. Glavni problem i glavna poteškoća je da nema apsolutno nikakve garancije, nigdje se ne pokazuje na koji način će se ti postići. Osim što se kaže da će se to kasnije, podzakonskim aktima, odnosno pravilnicima, definirati i regulirati. Sabor je mjesto koje ne može potvrđivati samo dobre namjere. Glavna razlika između nas kao različita politička opcija, je u tome, većina ljudi, vjerojatno želi, više da bude dobro i pozitivno i bogato, nego loše negativno i siromašno. Ali, kako ćete to postići, to je razlika između programa pojedinih političkih opcija. I zato smatramo da je nužno da imamo uvid u ne samo u to, da vi želite da bude bolje nego što je, što i mi želimo, nego da imamo uvid u to kako će se to postići. Još jedna primjedba, jedino što je vrlo jasno iz ovog zakona, su famozni otočki koordinatori, iako se ne zna koliko će ih biti. E sada u ovome trenutku, mi imamo županije, dakle, imamo županije, kojima pripadaju svi otoci koje imamo, županije uz more. Te županije imaju razvojne agencije, imaju sve moguće instrumente, preko kojeg su zadužene da vode računa i da postižu neke od ovih ciljeva koje su ovdje navedeni. Kakav je odnos između županija, njihovih razvojnih agencija, njihovih javnih tvrtki, njihovog posla, koje uostalom trebaju raditi na tim otocima i ovih koordinatora. Zašto se ne bi recimo, upravo te županijske agencije i županijske institucije, mogle upotrebiti da koordiniraju provedbu politike na otocima. Umjesto da se uvodi još jedan sloj ili još jedna grupa službenika koji će de facto, šta? Biti u sukobu sa županijskim agencijama, raditi protiv njih, raditi zajedno s njima, raditi unutar županija, koordinirati posao, koje rade i koje već koordiniraju županije. Dakle taj odnos između institucija koje već imamo a kojima bez daljnjega se onda može reći, e sada je državna politika to, to i to i to koordiniramo provedbu te politiku koordiniramo s vama i tih mističkih otočnih koordinatora, za koje A nije jasno koliko će ih biti, B nije jasno što će raditi, C nije jasno u kakvom su odnosu sa županijskim agencijama, službama i javnim tvrtkama i B i D, pardon, nije jasno, što će, na koji način će se oni preuzeti ili šta će s njima biti u trenutku, kada dobijemo nacionalni plan razvoja otoka, što će vjerojatno biti ključni dokument. Ovo je neka vrsta ja bi rekla, utješne nagrade prije onoga što bi zapravo trebao biti pravi dokument o razvoju otoka i budućnosti otoka, a to je taj nacionalni plan. Dakle, to su neka pitanja, koja smatramo spornim i na koje bi kao klub voljeli odgovor, prije nego što odlučimo što ćemo. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Pusić, sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Milorad Batinić, izvolite. Poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovaj tekst pred nama u drugom čitanju, zakona, koji smo pratili, odnosno, dugi niz godina bile su izmjene i u prethodnim sazivima, sad sabora jednako tako i rezultata provođenja toga zakona, gledajući u cjelini ovaj zakon nudi određena poboljšanja. Razlog da li ćemo ga podržati ili ne, svakako proizlazim, podržati ćemo ga, proizlazi upravo iz izvješća o realizaciji, odnosno, o rezultatima provođenja Zakona o otocima, prvenstveno iz razloga, jedan, što generalno je uvijek bio problem na svim otocima a to je depopulacija. Jer evo iz samog izvješća za 2017. g. vidljiv je iako sada u jednom kratkom periodu u odnosu na '16. na '17. pad stanovništva, međutim, trend rasta broja stanovnika na otocima. I vjerujem, a mislim da manje-više svi vidimo od kada je donesen prvi zakon o otocima, do danas da su rezultati više nego vidljivo. No, isto tkao i naš klub, velim podržati ćemo, ali imamo isto tako i neke dileme, možda je moglo biti neke rješenja drugačija, možda su mogla biti operativnija, upravo u smislu kako će se u budućnosti ovaj zakon provoditi, upravo da se i nastavi trend ovih pozitivnih rezultata, prvenstveno demografski. Naime, o čemu se radi? Otoci su svrstani po pitanju razvijenosti u 3 skupine, ja ću pokušati usporedbu napraviti sa Zakonom o regionalnom razvoju, tamo imamo indeksaciju, onda, razvijenost regija, razvijenost lokalne samouprave i sada ste vi otoke svrstali temeljem razvijenosti. Volio bi znati kriterije temeljem čega ste ih razvrstali, odnosno koji su bili elementi utvrđivanja tih kriterija, prvenstveno naprosto iz razloga jer tu ste i u uvodnom obrazloženju a to posebno ću se vratiti i na institucionalni okvir koji definira odnositelja otočne politike, koordinatora, koja je uloga jedinica lokalne samouprave na otocima, koja je uloga županije jer stječe se dojam da imamo ne samo dualizam nego nekoliko razina preklapanja ovlasti vlasti, nadležnosti i u konačnosti, pitanje onoga tko je odgovoran u cjelini ili koji su sve dionici odgovorni za provođenje otočnih politika jer kad se pobroji samo brojčano, ne bi želio da puno pa onda na kraju da ne ispadne dobro, da ne citiram staru uzrečicu. Naime tu ste, ja ću pročitati ovaj tekst iz uvoda što mi svakako na neki način mi ukazuje da određene specifičnosti i institucionalnog okvira.

Zašto je to problem? Da li to smije biti istican kao problem? Zar nije odgovornost lokalne samouprave ravnomjerni razvoj čitavog njenog administrativnog područja? I uvodi se pojam otoka sa specifičnim položajem koji zbog svoje specifičnosti ograničenog samoupravnog djelokruga nemaju dovoljno ovlasti i instrumenata za upravljanje svojim razvojem. Tu se vjerojatno misli na mjesnu samoupravu. Naime, ovo što sam sada citirao i kad se stavi u kontekst institucionalnog okvira znači nacionalni program, imamo županije, imamo lokalnu samoupravu, imamo otočno vijeće, otočni koordinator. I imamo još po Zakonu o regionalnom razvoju i regionalne koordinatore. Mislim da imamo previše stepenica a premalo izvršnosti i odgovornosti. Jedna stvar je napraviti strateški plan, tko je odgovoran za provođenje, vrlo dobro se zna, mislim da tu bi u tom djelu, ja vjerujem da u provedbi neće biti problema, želim da ne bude problema, međutim samo na prvi pogled, mislim da je to previše gomilanja onih kojih bi nešto trebali raditi, a u konačnici tko će biti odgovoran, pa kao i uvijek, lokalna samouprava, načelnik ili gradonačelnik. Mislim da u samom tekstu zakona, vi me ispravite ako sam krivo iščitao, premala neću reći ovlast ili nadležnost ali funkcijski gledano, da je lokalna samouprava u provođenju nacionalne otočke politike premalo zastupljena. Kad se što se tiče još ovog djela institucionalnog okvira planirate nacionalni plan razvoja otoka, po Zakonu o regionalnom razvoju, Zakonu o jedinicama lokalne samouprave, svaka lokalna samouprava mora imati svoju strategiju razvoja koju bu trebalo raditi vjerovatno temeljem ovog nacionalnog plana razvija otoka ako je lokalna samouprava na otoku. Opet neka vrsta dualizma, preklapanja.

Ne znam netko je spomenuo u replici, a ja ću pokušati, pokušajmo si slikovito zamisliti da sve otoke spojimo s kopnom u viziji. Može se kolega Bauk, zamislite da i Brač i Lastovo i Krk, ajmo to spojiti sa kopnom. Koje su razlike? Vi morate na trajekt, morate na brod, mi u kontinentu imamo cestu. Razumijem. Potpuno u pravu što se tiče otočnih prava, znači država je dužna omogućiti približno jednake, stvoriti približno jednake uvjete života i kako na otocima, tako i na kontinentu. Mostovi, isto promet. Znači isti standard kako na otocima tako i u kontinentu, tako i na kopnu.

Pa reko, koliko imate stanovnika, 2200. Naime, pusto naprosto iz razloga jer stambene zgrade, obiteljske kuće, rijetko na kojoj ste mogli vidjeti svjetlo. Reko dobro, a kako je u ljeti? Reko vidiš, kako je kod tebe u zimi, tako je kod nas na kontinentu svaku večer. Znači postoje određene razlike. Država je utvrdila, interes je morao utvrditi interes a već je bilo govora o tome. Što se tiče dimenzioniranja, sve one infrastrukture, komunalne infrastrukture koju imamo identičnu tako i završno opterećenje. I tu razliku do onog što izdvaja lokalna samouprava na kontinentu, država mora uskočiti. Tu razliku mora pokriti, ona ne bi smjeli ići niti na teret lokalne samouprave jednako kao i na teret građana koji žive na otocima, znači moramo raditi distinkciju od toga. Naime zašto? Jedna sugestija.

Znači, povećanje broja stanovnika i onda imate jedan podatak, kaže: Državni javni sektor je u 2017.-toj godini u razvoj otoka uloženo milijardu 699, znači, 1,7 milijardi kuna proračunskih sredstava, znači 1,4 bespovratna i 263 milijuna ulaganja u obliku kreditiranja.

Ono što je, kazujem ono što čujem, u kontaktima, i sa kolegama, i sa ljudima, i sa svojim stanovnicima, u kojoj mjeri je to opravdano ulaganje, da li je ono dostatno i u odnosnu na ulaganja koja država ulaže, a u Zakonu o regionalnom razvoju, znači, to je, otoci su posebnost. Mi posebnost imamo i na kontinentu, jednako tako. Vi imate dvije autobusne linije javnog prijevoza, jedna ujutro rano, druga kasno navečer. Imate 40, 50 km prometnice dostupnost do Doma zdravlja, čak i više. Nikakve druge prometne infrastrukture, ukoliko nemaš osobni auto, ukoliko nema susjeda, ti si izoliran, ti si na otoku. Čisto radi, i vama isto tako radi, jer na neki način ljudi propituju s kojim razlogom se toliko investira u otoke. Ja koliko god pokušavam, uvjeravam, međutim, očito nisam bio uspješan u tome.

U kojoj mjeri je lokalna samouprava sa svojim proračunskim prihodima također uključena u Nacionalni program odnosno u provođenje ove politike o otocima. Naime, to su pitanja, ovo govorim iz razloga radi javnosti, radi razumijevanja problematike, ali jednako tako i radi činjenica i istinitosti jer radi se o javnom novcu. Ovo ne govorim iz razloga da ne treba, da, možda treba i više i vjerojatno da treba više, ali jednako tako, vjerujte da se mnogi građani RH u kontinentu, u ovim područjima, osjećaju pomalo i zapostavljenima. Oni ne negiraju potrebu otočanima to što sve tu ide, ali oni se osjećaju zapostavljeni jer vide da nema niti investicija. Kaže, on ovo ne plaća, ja moram plaćati, on ovo ne plaća, ja opet moram plaćati, koja je razlika. Zato velim, možda u obrazloženjima ili ne znam kada ćete imati priliku da ipak na neki način i građani na kontinentu koji postavljaju određena pitanja, neka su sa razlogom, neka naprosto iz razloga što nisu u dovoljnoj mjeri informirani. Ali, jednako tako, smatram da, a od vas naravno, kada ste nadležni, vaše Ministarstvo je nadležno, da ipak na neki način opravdate ovo dodatno ulaganje. Činjenica je i ono što bih sugerirao, pokušajte, a možete doći do tih podataka, koliko u prosjeku država investira u kontinent po glavi stanovnika.

Jer ne treba izazivati prijepore, nego upravo sve treba senzibilizirati za ono što je nužno. Podržati ćemo ovaj Zakon sa željom da iduće godine bude svake iduće da trend od nekih 10, 15% povećanja broja stanovnika bude i da ovaj Zakon, ukoliko će trebati, još doradite u smislu pozitivnoga i kroz Pod zakonske akte. Zahvaljujem poštovanom kolegi Batiniću. Poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovana ministrice s pomoćnicom ministra, poštovane kolegice i kolege. Gospodin Borić je u ime kluba zastupnika HDZ-a govorio o Zakonu i činjenici da ćemo mi u klubu podržati ovaj Konačni Prijedlog zakona. Nakon 20 godina ponovno u HS-u raspravljamo Zakon o otocima i to sam rekao i prilikom prvog čitanja, to ću ponoviti sada, da koliko god dugo pratim nacionalno zakonodavstvo, koliko god dugo pratim što i na kojim prostorima RH pojedini zakoni donose, ja se usudim reći da niti jedan zakon u samostalnoj, suverenoj, neovisnoj RH nije konkretnim mjerama pogodio srž problema pojedinog prostora, kao što je to pogodio 1999.-te Zakon o otocima.

Jer je upravo tim zakonom, pogođene mjere koje su olakšale život na hrvatskim otocima. Tako da je za nas otočane, ovaj zakon postao dugo vremena Zakon lex specijalis, jer sadržava, gotovo sve bitne pravce života na hrvatskim otocima. Uz ovaj Zakon za otočane je posebna su bitna druga dva zakona, jednoga smo usvojili to je Zakon o … [[Govornik se ne razumije.]] obalnom pomorskom prometu, pa u tom kontekstu bih pozvao ministricu, a i ja sam o tome već govorio da se ne ukida Agencija za linijski obalni pomorski promet, kao što je bilo predviđeno, izmjenom tog zakona, nadam se da ćemo tu stati i nećemo tu agenciju ukidati, jer je vrlo važna, za praćenje prometne povezanosti hrvatskih otoka. Dakle, kada ta 3 zakona promatramo, onda držim da smo s njima, gotovo pokrili cjelokupne sve ovlasti, koje su važne za sudbinu, za život, za standard hrvatskih, odnosno, otočana. Sljedeći zakon tada te dvije 1999. g. donio je brojne mjere, od subvencioniranja otočnog prijevoza, koji je i do tada bio subvencioniran, ali je nakon '99. značajno subvencioniran, značajno višim sredstvima kada su se uvele vinjete, kasnije su one prerasle u otočne iskaznice, subvencionirana je cijena vode, date su subvencije, točnije poslodavcima, koji imaju sjedište na otoku, za svakog zaposlenika koji ima na otoku prebivalište, uveden je HOP kojeg smo jutros na okviru predbožićnog sajma ovdje u Zagrebu, podsjetili, gdje vidimo, čini mi se po 900 proizvoda sa hrvatskim otoka je već dobio oznaku izvornosti, kvalitete, autohtonosti u proizvoljni, tako da su tim mjerama, tim subvencijama, sa besplatnim prijevozom za brojne skupine otočana, praktično, rekao sam gdje je promijenjen život na hrvatskim otocima. Da ne kažem da smo kroz to vrijeme imali nekoliko projekata koje su sufinancirani sredstvima međunarodnim institucijama, bilo razvojnim banke vijeća Europe, bilo europske investicijske banke, gdje smo izgradili, gotovo, neću reći sve, ali negdje oko 80%, ako govorimo o naseljenim otocima 80% komunalne, društvene i prometne infrastrukture na hrvatskim otocima. Ta 2 projekta su realiziran između 2001. i 2011. g. Žao mi je što je SDP-ova Vlada zaustavila takav jedan slični problem, koji je trebao još dodatno alocirati, negdje oko 50 milijuna eura na hrvatske otoke u preostalu društvenu i komunalnu infrastrukturu, ali što je tu je, nadam se da ćemo tada sa apliciranjem na europske fondove nadoknaditi to jedno izgubljeno vrijeme. Prema tome, to vrijeme je bilo obilježeno, vrlo velikim ulaganjem u hrvatske otoke i mene ne čudi, što je i popis stanovništva 2001. i 2011.g pokazao da je u tim 10 g. na hrvatskim otocima porastao br. stanovnika za 7000 tim više što znam da smo do 2001. svjedočili ogromnoj depopulaciji hrvatskih otoka. Ja dolazim iz mjesta na Korčuli, na kojem je samo jedan dan 1995. otišlo 1400 stanovnika prema južnoj Americi i jako dobro znamo što su migracije, jako dobro znamo što su ekonomske migracije i jako dobro znamo što znači biti odsječen od kopna, što znači biti zaboravljen i zapušten.

Tako da se nadam da ćemo kroz realizaciju ovog zakona, a to već vidjeti u prvom nacionalnom programu ili strategiji ili planu razvoja hrvatskih otoka, … [[Govornik se ne razumije.]] vlada RH na rok od 7 g. vidjeti to jedno nastojanje, da još dodatno ubrzamo život na hrvatskim otocima. Netko je prije dobro rekao, mi na ovaj način ulazeći u otoke, gotovo jednako tako pomažemo državi Hrvatskoj. Naime, ako znamo da je svaki 4 turist u Hrvatskoj, završi na hrvatskom otoku, na hrvatskim otocima negdje između 3 milijuna i 700 ili 4 milijuna turista godišnje, da je oko 26 milijuna … [[Govornik se ne razumije.]] na hrvatskim otocima, onda vidite da je to četvrtina ukupnog prihoda od turizma. Ako znamo da je prihod od turizma petina, ukupnog BDP-a RH, onda vidimo koliko hrvatski otoci doprinose razvoju RH. I ti turisti na otoke dolaze i iz razlog što ulažemo u tu prometno povezivanja se otocima oko 320 milijuna kn godišnje za potrebe Jadrolinije i drugih, za subvencioniranje Jadrolinije i drugih brodara koji povezuju hrvatske otoke. Prema tome, svaka kuna uložena na otoke, se više nego multiplicira i vraćaju hrvatskom gospodarstvu i povećava brutoproizvod u Hrvatskoj. Ono što sam također i još htio istaknuti, a to je ono što ovaj zakon donosi. Za mene je gotovo jednako važno, kao ovaj Zakon o otocima, nacionalni plan razvoja otoka, koji će donijeti vlada na rok period od 7 g. To je temeljni dokument koji će odrediti postupanje bilo koje vlade, pa rekao bih i regionalnih uprava, odnosno, županija, jedinica područnih, odnosno, regionalne samouprave prema otocima. I taj dokument je dobro, ovako kao je predviđen u zakonu, a on mora biti usko povezan sa planom razvoja otoka, koji se donosi za područje otoka dobro je i to podržavam da se ovim zakonom nalaže, ako postoji više jedinica lokalne samouprave da donesu sporazumno zajednički plan razvoja otoka i kada ta dva temeljna dokumenta imamo, onda će nam taj godišnji program razvoja hrvatskih otoka pokazati koliko ćemo, na koji način, koliko pravdano ulagati milijardu 800 i 2 milijuna kn svake godine na otoke. Prema tome, ocjenjujem da je to najvažnije, ono što je najvažnije u ovom Zakonu je taj Nacionalni program koji će u bitnome odrediti život na hrvatskim otocima u idućem desetljeću ili u vrijeme za koliko će biti realizacija ovog samoga Zakona. Podržavam i čudim se da ne znamo koliko će biti otočnih koordinatora, to mi nije jasno, u članku 8., Zakona, piše bit će ih 7, po meni ne može, bit će onoliko koliko je jedinica područja samouprave koje u svom sastavu imaju otoke, a to je 7 obalno otočnih Županija, i tih će 7 koordinatora za mene biti ono što je Uprava za otoke, ja sam se toliko borio od kad sam posta' prvi puta načelnik Općine '93. godine na otoku, da u Zagrebu postoji središnja institucija koja brine o životu na otocima, i uspostavom Uprave za otoke se krenulo i svi ovi projekti koji su krenuli, možemo ih zahvaliti činjenici da smo u Zagreb imali instituciju koja je dnevno brinula o otocima. To što je za Hrvatsku, Uprava za otoke, to mora biti otočni koordinator u svakoj Županiji koji je priključen tamo Regionalnoj županijskoj razvojnoj agenciji i on, to je njegova svrha i to, podržavam da se na razini Županije sada netko stalno brine o hrvatskim otocima. Druga stvar, nemam puno još vremena, izdvojit ću potrebu izrade, hitne izrade državnog programa obnove katastra i zemljišne knjige na hrvatskim otocima. Mi smo je donijeli 2000. godine, država, pa smo to zapustili, to nije bilo dobro i kad smo je sada u Zakonu uveli moramo to realizirati, jer je to pretpostavka razvoja ne samo otoka, nego cijele, nego cijele Hrvatske. I još jedna stvar, s time ću završiti gospodine podpredsjedniče, podržavam da je Fond za zaštitu okoliša, prihvatio subvencioniranje odvoza otpada sa otoka u Regionalne centre koji će se u međuvremenu izgraditi. Imamo nekoliko replika. Znači, naša temeljna, danas, poruka je 20 godina je prošlo od prvog Zakona, vrijeme se promijenilo, ušli smo u Europsku uniju, ovaj Zakon postavlja prostor otoka za sljedećih 10-ak, 15 godina, u smislu da može dobiti i svoj operativni program, da možemo uvesti pojmove kao što je pametni otok, znači da se brinemo o zelenim otocima, o solarnoj energiji, o svim mogućim obnovljivim izvorima energije, da riješimo pitanje otpada, da to država subvencionira, i to smo unijeli, ali i da Uprava za otoke, a i Ministarstvo, sada znaju što im je činiti. Ako imamo izmjenu Zakona, ne znam, o prostornom uređenju, možda je već vrijeme da onih kilometar zaštićenog obalnog pojasa nakon legalizacije, više ne bude kilometar, neka bude 500 metara, da sami sebi dozvolimo razvoj, jer već smo se, na neki način, u prostor otoka, recimo prezaštitili, u smislu da je već prošlo predosta godina, a da se neke stvari ne mijenjaju. Znači, ja sam smjer jasne odredbe koje trebaju usmjeriti politiku otoka u budućnosti. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče. Tako je kolega Borić, ja sam rekao onaj Zakon, odnosno važeći Zakon je donesen u jednom drugom vremenu stvaranja suvremene samostalne Hrvatske u postratovskom vremenu, kada smo sve kune koje smo ulagali na otoke, ulagali iz državnog, nacionalnog proračuna. Novi je Zakon za novo vrijeme, za novu regionalnu europsku politiku i mi danas trebamo, kao što i drugi krajevi Hrvatske, biti svjesni da moramo osposobiti lokalnu samoupravu, i u tom smislu vidim koordinatore, lokalnu samoupravu na otocima da se prilagodi toj činjenici, da mu pomognemo da može aplicirati za europske fondove, i da sve preostale projekte u komunalnoj, prometnoj, društvenoj infrastrukturi, rješava kroz europske fondove. Nisam uspio istaknuti jedan vrlo važan projekt, prekrasan projekt Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, gdje se u ovom trenutku negdje oko pola milijarde kuna će se uložiti u izgradnju luka namijenjenih za prometno povezivanje, bilo da su one na kopnu, bilo da su na moru, i to je vrhunski projekt kojega podržavam i koji će još kvalitetnije poboljšati prometno povezivanje hrvatskih otoka. Sljedeća replika, poštovani kolega Arsen Bauk. Izvolite. Kolega Bačiću, dobro ste uočili ovaj udio otoka u turizmu, turističkom proizvodu, bruto proizvodu, ali sad ima i jedno naličje koje bi se možda moglo popraviti.

Izvolite. Zahvaljujem kolega Bauk. Pa nije baš da od tih trgovačkih centara, otoci nemaju neke velike koristi, prije svega je vrhunska opskrba danas na hrvatskim otocima, druga stvar veliki broj zaposlenih otočana tamo sudjeluje, a treća stvar koju ja mogu reći sa pozicije mog, moje Općine, dakle, ja dolazim, zahvaljujući činjenici da ovaj Zakon kako je koncipiran, omogućuje svakom poslodavcu koji ima sjedište na otoku, da mu prijevoz do otoka bude pola jeftiniji, nego onome koji ima sjedišta na kopnu, na mom otoku, u mom mjestu, ... [[Govornik se ne razumije.]] kamiona, šlepera, koji upravo opskrbljuju takve lance o kojima vi govorite, čiji bi izvorni kamioni plaćali dvostruko veću cijenu, pa bi onda i hrana na hrvatskim otocima sigurno bila skuplja i turistima, nego što je koristeći ovaj Zakon.

Zahvaljujem kolega Bačić na odgovoru. Izvolite. Hvala lijepa podpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo i naš kolega Borić, koji je govorio u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, koji dolazi s otoka Raba, evo ja dolazim sa otoka Paga, je obrazložio i rekao zašto ćemo i podržati ovaj Prijedlog Zakona. U ovom Zakonu očituju se sva nastojanja ove Vlade koja nisu samo deklaratorne naravi, nego su i realni, imaju za cilj ostvariti i što bolje uvjete za razvoj i opstanak mladih na otocima. Podsjećam da ovaj Zakon pretpostavlja 3 temeljna dokumenta, Nacionalni plan razvoja hrvatskih otoka, Plan razvoja hrvatskih otoka i Otočni godišnji program. Važno je naglasiti da je Zakon o otocima općenito kompleksan jer pokriva specifičan geografski dio i multisektorski zadire u gotovo sve sfere otočnog života i razvoja, te svojim odredbama ulazi u djelokrug više tijela državne uprave, te jedinica područne regionalne samouprave, jedinica lokalne samouprave na otocima odnosno onih koji u svom sastavu imaju otoke. Konačno, mali, slabije nastanjeni otoci, kao što su Silba, Žirje, Kaprije, Zlarin, Unije, Susak, Premuda itd. dobivaju svoj prostor unutar hrvatske politike, politike prema otocima i da država tu investira jedan veći dio sredstava, a sve u cilju kako bi se ojačao njihov gospodarski rast, te time otvorila nova radna mjesta za mlade otočke obitelji koje svoju perspektivu vide na otocima. Putem ovoga Zakona nadopunjuju se mjere kojima otočanima dajemo priliku da iskoriste nove tehnologije i nova saznanja, te Europske fondove, pametnih, uključivih i uspješnih otočnih zajednica za inovativnu i održivu Europu. Neke od mjera ovoga Zakona biti će vidljivije od ostalih. Važno je radi naše javnosti istaknuti neke od njih. Zakon predviđa, gospodarenje divljači i uklanjanje invazivnih stranih vrsta na otocima, zbog ugrožavanja sigurnosti ljudi, domaćih životinja i imovina. Na otocima posebna briga vodi se o gospodarenju divljači i lovištima, te se zabranjuje uvođenje, a može se dozvoliti i uklanjanje invazivnih stranih vrsta. Ovim Zakonom omogućava se lakša dostupnost mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala, industrijsku preradu na otocima u svrhu ekonomičnije gradnje odnosno otklanjanja velikih troškova pomorskog prijevoza građevnog materijala. Uređuje se institut prava prvokupa RH na nekretninama, na malim, povremeno nastanjenim i ne nastanjenim otocima u cilju zaštite otočnog prostora. Ja, evo i kao sam otočan, sigurno svakako pohvaljujem ovaj prijedlog Zakona i evo, svakako ću ga i podržati, evo, hvala lijepo. Poštovani kolega Borić, izvolite. Kolega Kustić, evo, dobro je da ste istaknuli ono što smo pokušali, možda nismo dovoljno, znači, ove male otoke, koji su ovdje određeni kroz podskupinu specifičnih područja otoka koji konačno dobivaju svoje mjesto u politici, znači, koja treba ići prema otocima i možda najvažniji akcent ovog Zakona je, znači, da veliki otoci više ne bi trebali imati problema, da je to u ovih proteklih 20-tak godina dovedeno do razine da mogu funkcionirati samostalno, pomalo vraćati svoj dio, ajmo reći, učešća u državnom proračunu i vraćati velika sredstva u državnom proračunu, ali da na malima valja zaštititi život, znači, apsolutno opstanak života i da tu trebaju biti mjere koje će se osmisliti i kroz ovu razinu programa koji ste naveli i da ti ljudi tamo konačno shvate ili vide, posebno oni gradonačelnici koji imaju Centre, znači, na kopnu ili na otoku Malom Lošinju, koji nekoliko svojih otoka, da im je dužnost o tim otocima brinuti na jedan drugačiji način [[Upadica: Zahvaljujem]] nego što je to bilo do sada. Hvala lijepo. Kolega Kustić, vi ste u svojoj raspravi spomenuli problem invazivne divljači. Međutim, vi ste to govorili sa aspekta da mislite da će ovaj zakonski prijedlog to riješiti. Zašto to mislite ako sa Cresko Lošinjskog područja, Otočki Sabor, Primorsko goranska županija smatra da ovaj zakonski prijedlog nije dobar. Ja vas pozivam da iskoristite svoj utjecaj da se do glasanja sastane još jedanput predstavnici Ministarstva sa predstavnicima i Cresa i Lošinja i Primorsko goranske županije i izmijene predloženi čl. 38 koji ne rješava problem ovčara na Cresu, Lošinju, na Pagu je nešto manji, ali Cres i Lošinj su posebno ugroženi. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, ministrice, kolegice i kolege. Pa evo, ja ću nastaviti ovdje gdje sam stao rekavši, reći ću na početku da kao što je i kolega Bauk i rekao, mi u klubu SDP-a smatramo da u ovom Zakonu postoji čitav niz poboljšanja, ali nas žalosti što upravo ovaj dio koji se tiče alohtone divljače nije riješen na način kako su to tražili predstavnici posebno Cresko Lošinjskog područja, Primorsko goranske županije, Otočkog Sabora. Evo izjava jednoga od stanovnika Cresa koji kaže, prije 15 godina na Cresko Lošinjskom otočju bilo je 25 do 30 000 ovaca, danas ih ima svega oko 12 000. Do sada smo barem imali zakonske mogućnosti da pokušamo izloviti alohtonu divljač, a ipak je broj ovaca drastično smanjen. Ukoliko se divljim svinjama prizna isti status kao autohtonoj divljači, zečevima i fazanima, za 15 godina ovaca više neće biti. Umjesto velikih stada od nekoliko stotina ovaca, opstati će samo one koje će ljudi držati u svoje kuće, maksimalno njih 10-tak za vlastite potrebe, ističe ovaj Cresanin. Također, nadovezuje se na njega drugi Cresanin koji kaže, više puta smo ponovili, izrekli stav, otočnih ovčara da je jedino rješenje koje će jamčiti opstanak creske ovce kao izvorne pasmine, potpuno izlučenje alohtonih pasmina s otoka. Dakle, ovaj problem seže u povijest, negdje 80-tih godina došlo je do stvaranja jednog lovišta na Cresu i podaci su vrlo zanimljivi, premda nas je malo, podijeliti ću ih s vama, tada je uneseno 29 grla divljih svinja, 63 grla jelena i 54 grla muflona. Danas, nakon ovoliko godina, na Cresu, dakle, ima oko 60 000 divljih svinja. Istovremeno u tom periodu izlovljeno je 14 000 divljih svinja. Dakle, županija Primorsko Goranska je za izlov svih tih invazivnih vrsta potrošila 4,5 milijuna kuna. Međutim, problem nije uspjela riješiti a da problem neće riješiti ovakvo rješenje, koje ste gđa. ministrice ponudili, jasno je iz razloga što je Zakon o lovstvu, koji smo nedavno usvojili, smanjio naknadu, koja se daje jedinicama lokalne i regionalne samouprave da isplaćuje lovcima za izlov, divljih inozemnih vrsta, pa županije više neće imati niti novaca da potiče izlov invazivnih vrsta. Stoga smo zajedno s predstavnicima Cresko lošinjskog područja, Primorsko goranske županije napisali jedan amandman, te vas molimo da još jednom razmotrite mogućnost da se tretiranje invazivnih vrsta na otocima, a posebno na otoku Cresu i cresko lošinjskom području ne riješi na način kako ste preložili, nego da bude bliži zakonskom tekstu koji je napisan prije 20 g. i koji je bio kvalitetniji. Također tu je još jedan prijedlog koji se tiče čl. 31. koji govori o pravu na povlašteni i javni otočni cestovni prijevoz, gdje predložimo da stavite i unesete još jednu stavku, a koja se tiče prava na besplatan otočni cestovni prijevoz imaju i zaposlenici u deficitarnim zanimanjima, zaposlenih kod poslodavaca koji obavljaju djelatnost na otocima.

Sljedeća rasprava, poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Obično se u saboru o otocima najviše govori prilikom predstavljanja izvješća o provedbi učincima provedbe Zakona o otocima, koje jednom godišnje podnosi vlada, a također se još u mnogim zakonima u kojima se uvažavaju otočne specifičnosti, je prilika da se progovori o životu na otocima. Naravno postoje i oni trenuci, koji zbog više sile, postane jasno, ustvari koliki je hendikep živjeti na otocima u odnosu život na kopnu, to je najčešće, kada je zbog, katastrofalnih vremenskih uvijeta nedostupna zdravstvena zaštita. Ne može proći brod, ne može helikopter itd. Ali na svu sreću to si ipak rjeđi, rijetki trenuci, bilo bi dobro da se to nikada ne događa, ali protiv prirode se ne može. Također, drago nam je da postoji Zakon o otocima. Iako je njegov sadržaj u ovome operativnom smislu, pa čak u zakonu, čini mi se da nema ni jedna prekršajna odredba, tako da, zbog nepoštivanja zakona, nitko neće biti prekršajno kažnjen, ali nam je drago da postoji Zakon o otocima, koji definira određene specifičnosti i određena prava, koje stanovnici s otoka, koje oni koji dolaze na otok ili oni koji rade i tvrtke sa otoka imaju u odnosu na ostatak Hrvatske. I vjerujem da će posebnost toga zakona ostati trajna vrijednost našeg pravnog sustava i regionalne politike bilo koje hrvatske vlade, kao što je naravno lijepo da i hrvatski ustav, a i politika EU, prepoznaju otoke kao određenu specifičnost. Ja bi bio nešto oprezniji, kada bi govorio, kada govorim o ulaganju u otoke i uspoređujući to s brojem stanovnika otoka, jer ot jednostavno nije metodološki točno. Ono što se radi na otocima, radi se ne samo za one ljude, koji 12 mj. žive na otoku, nego još više koji dođu na mjesec ili 2 ili 4 na otok. Tako kada se govori o broju stanovnika otoka, možda bi najkorektnije bilo podijeliti prosječno mjesečni broj ljudi koji je na otoku ova dva ljetna mjeseca to je višestruko više. I kada se to podjeli dobije se nešto veći broj ljudi, za koje se u prosjeku radi to što se radi. I to onda nisu samo oni koji imaju prebivalište na otoku, to je veliki broj građana Hrvatske i još veći broj građana EU, odnosno, naših stranih turista, koji također zbog nekih prednosti, koje oni nalazi, da naši otoci imaju, dolaze na njih. Jer oni su slobodni izabrati gdje će otići, pa ipak dođu kod nas i to u velikom broju. Prema tome, vjerujem da postoji konsenzus što se tiče toga da država treba brinuti, posebno o hrvatskim otocima i da se u određenim pravilnim vremenskim razdobljima Hrvatski sabor spomene život na otocima, otočne specifičnosti i da se o određenim stvarima posveti pažnja. Obzirom na to da je u ovom zakonu predviđena neka dinamika donošenja raznih podzakonskih propisa, negdje do 2020. a negdje u roku od 180 dana, negdje u roku 90 dana. Donošenje svakog od tih propisa, posebno onih osjetljivijih, biti će prilika, da se, nadam se u formi koji sam amandmanom predložio, to je barem na otočnom vijeću, a i kroz savjetovanje, sa zainteresiranom javnošću jer bi svaki propis, pa tako i ovaj podzakonski, trebao proći zavjetovanje sa zainteresiranom javnošću, da će i to biti prilika, da se na neke stvari ukaže. Ako se pokaže potreba određenih korekcija i promjena i to će biti prilika, lakše je jednostavno to napraviti kroz izmjenu pravilnika, nego kroz cjelokupni zakonodavni proces u Hrvatskom saboru izmjene pojedinih i dopune pojedinih zakona. I u tom smislu, kao što sam rekao u ime kluba, mi ovu vrstu zakona, koji više liči na deklaraciju, ćemo podržati. Ne vidimo ništa u ovome što je sporno i što bi zahtijevalo da iz onako oporbene čangrizavosti budemo protiv. Doduše, nisu to radile ni kolege iz HDZ-a kada smo mi bili vlada, su baš bili protiv ovoga što predlažemo za otoke a i glasali su za ova izvješća kada ih je i naša vlada predložila, tako da u tom smislu, u zadnjih 20 g. to nikada nije bilo sporno. Oni su uveli ponoćne linije, a mi smo uveli besplatno za umirovljenike još 2003. dakle tu smo se više-manje uvijek mogli dogovoriti.

Evo, dakle, jedna od mojih prvih susreta sa zakonodavnim procesom, bila je 2008. g. kada sam prvi puta postao zastupnik Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji je propisivao, da će županije, ne da mogu, nego da će županije osnovati domove zdravlja na otocima kao posebne županijske ustanove.

I na kraju su oni doskočili tome da su tu odredbu u zakonu ukinuli, tako da ne bilo kontra zakona. A deklaracija je bila, odnosno, želja zakonodavca je bila, da na otocima budu domovi zdravlja, koje su posebne ustanove u odnosu na županijski dom zdravlja. To na Korčuli je, na Braču, na Hvaru nije bilo. Dakle, nije ni to jednoznačno bilo napravljeno. E, a to vam je otprilike ko i Zakon o otocima, bile bi županijske ustanove, bile bi formalnu odvojeno, ali bi imale isto rukovodstvo ko i sada, međutim, sve ovo što piše u Zakonu o otocima, može biti stavljeno u različite zakone, ali nama je draže, nek stoji to na jednom zakonu, ko što i braniteljima je draže da sve stoji u jednom zakonu itd. To je jednostavno, kada se čovjek i manjinama, isto da im sve stoji u jednom zakonu, kada se ljudi žele osjećati specifičnost, da se ustvari poštuje njihova specifičnost, onda vole da se to i na taj način, pa makar i kroz deklaraciju, što se nekoliko put gđi. Čikotić pokušao objasniti tijekom one rasprave, makar da to stoji u nečemu što ima više status deklaracije. E sada, jedna od najljepših pripovijetki odnosno, romana Ernesta Hemingway ima rečenicu ni jedan čovjek nije otok. Ni jedan otok po tome nije otok, jer smo mi svi dio jedne cjeline koja se zove naša županija, Hrvatska, EU, svijet i sve ono što se događa izvan otoka ima nekakve utjecaje na događanja na otoku, pa kad, kako kaže Hemingway kome zvono zvoni, zvoni svima nama. Prema tome, ako se nešto događa izvan otoka, ne možemo mi promatrati da se to ne događa i misliti da to nas neće zahvatiti. Kao što i oni kada vide da se nešto događa na otoku, to s može dogoditi i svima drugima. Naravno na otoku je nešto veći rizik. Prilikom proslave 10 godišnjice donošenja ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, g. Tolnauer koji je inače predsjednik savjeta za nacionalne manjine, započeo je rečenicu, da smo svi mi u nekome trenutku manjina. Nas je u ovom Saboru 4 od 151. Gospodin Bačić, gospodin Borić, gospodin Kustić i ja i mi svima vama zahvaljujemo što imate razumijevanje za specifičnosti otoka i što unatoč tome što u vašim sredinama, što je g. Prelec također rekao ima problema, podržavate da se otocima pomaže i da otočne specifičnosti budu vidljivije, odnosno, da se za njih čuje i u Hrvatskom saboru. Naravno, i otočani moraju biti zahvalni i građanima Slavonije, Like, Zagreba, Međimurja i svih drugih županija, što izdvajaju iz svojih poreza zato da bi se mi mogli jeftinije voziti na otoke, zato da bi se kod nas mogli graditi luke, nešto više nego drugdje. I na kraju krajeva, zato su rado viđeni gosti i na našim otocima tijekom ljeta i mi ih možemo samo pozvati, neka dolaze i dalje. Želeći da sve ono što je deklarirano u najvećoj mjeri bude ostvareno, da ovaj zakon bude popis lijepih želja, ali da veći dio tih želja bude i ostvaren, pa ako ne u ovoj vladi onda u sljedećoj.

Poštovani kolega Bauk, više puta ste u svom izlaganju rekli, da je ovaj zakon jedna deklaracija, u kojem je lista lijepih želja, pa tako je od te lijepih želja i prijevoz znači otpada sa otoka, s kojeg bi sredstva trebala osigurati fond kroz sam zakon odnosno, konačni prijedlog zakona, razvidno je da sredstva nisu osigurana.

Pa ne vidim kako bi se inače drugačije mogao voziti, čime? Dakle, obzirom da ste mi rekli, da sam nekoliko puta rekao da je deklaracija popis lijepih želja, onda ću to reći još jednom. Dakle, točno je da će u proračunu fonda, za zaštitu okoliša, biti morati biti predviđena sredstva da se odvoz otpada sa otoka sufinancira, i ako se to ne dogodi, onda postoji 2 načina. Jedno je da se oni koji prevoze to, imaju troškove, tuže državu zbog neispunjavanju obaveza iz Zakona o otocima, pa će na kraju odučiti o tome sud, i druga je da barem na matičnom odboru tražim očitovanje fonda za zaštitu okoliša, zašto ne poštuje Zakon o otocima.

Kolega Bauk, samo sam htio reći, da organizacija domova zdravlja ovisi o županijama, a mi smo na Korčuli osnovali 2 doma zdravlja, još nije bilo županije, tako da je to naslijedila Dubrovačko-neretvanska županija, već takav odnos snaga, u, kad je u pitanju i raspored zdravstvene službe na otoku. Slažem se s vama da je Zakon o otocima, a inače ovakvi Zakoni koji nisu samo popis lijepih želja nego na određeni način i obveza drugih središnjih tijela da po njemu postupaju i osiguravaju ono što je ovim Zakonom predviđeno, jest nadstranačko pitanje. Kako govori bodulska balada „Život je na škoju i radost i tuga“, da nema ovog Zakona i da ga nije donesen '99.-te, život na škoju bi bio puno više tuga nego što je danas. Prema tome, ovaj Zakon je omogućio, to sam ja rekao pojedinačno, da doista brojne, brojne investicije i život na otoku bude jednostavniji i lakši, nego što bi bio bez njega. Pokušao sam nać' dalje stihove, ovaj, bodulske balade, ne, ne, ne, „od svih lipota, mi volimo more“, da, to je ono što ste rekli bila obveza Županije, ali u jednom trenutku je država, i to za vrijeme HDZ-a, rekla, dala Županijama obavezu da osnuju Domove zdravlja, pa kako ovi nisu osnovali, onda su oni ukinuli Zakon. I možda sam bio neprecizan u odgovoru gospođi Čikotić, kad sam rekao da se voze smeće trajektima, pri tome nisam baš rek'o da se moraju voziti redovnim linijama, mogu se izvanredne linije zbog ekološko-higijenskih razloga, ali i dalje će se vozit trajektima, neće, ne vjerujem da će se voziti helikopterima ili drugim prijevoznim sredstvima. Dobro, ima puno lijepih pjesama o našim otocima, nadam se da će njih biti i dalje, da će to biti dio jedne, ovaj, turističke atrakcije, a uostalom dušu su naši otoci pokazali tijekom ovog ljeta kad su ispratili Olivera, onako kako su ga ispratili. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bauku. Završnu riječ u ime predlagatelja, poštovana ministrica Gabrijela Žalac. Izvolite. Hvala vam lijepa. Evo, hvala na svim vašim današnjim komentarima, međutim moram izraziti zapravo nezadovoljstvo zašto smo onda na Odborima proveli vrijeme, očito bismo trebali staviti kamere na Odbore, pa bi onda rasprava puno bila prije gotova danas ovdje. Ali, evo, dozvolite mi da vam odgovorim kratko na sve ono što ste vi istaknuli u vašoj raspravi danas, a to je prije svega, dio koji se odnosi na vaš amandman saborski zastupniče Jovanovića, a odnosi se na, dakle, alohtornu divljač, mi smo održali 23. listopada sastanak, sa 21 jedinicom lokalne samouprave i duboko smo svjesni problematike o kojoj je govorila i gradonačelnica Kučić sa Lošinja, i gospodin Jurjako, i mi ćemo učiniti sve da Zakon o lovstvu i ovaj dio koji je problematičan kad govorimo o divljačima koje su trenutno u Zakonu i pobrojane, u ovom važećem trenutnom Zakonu, ali se ovo događa, neovisno o tome što su one pobrojane, a vi ste u vašem amandmanu, koliko sam uspjela vidjeti, predložili da to ostane tako. I mislim da je tu ključno da Zakon o lovstvu, zapravo, i Ministarstvo poljoprivrede, donese Odluku, mada po trenutnom važećem Zakonu, mogu izvršiti i odstrel tih životinja, i to je veliki problem, mi smo toga duboko dakle svjesni. Kad govorimo o onome o čemu ste vi govorili gospodine Bauk, onda moram vam reći, ja bih imala puno manje posla da je Uprava za otoke u Ministarstvu, dakle, prometa, međutim kad govorimo, mora, prometa i infrastrukture, međutim kad govorimo o razvoju, onda smatram da apsolutno je bolje da bude u našem, dakle, Ministarstvu, posebice kad govorimo o pregledu na koji način to sve skupa treba, dakle, izgledati kad govorimo o razvojnom smislu. I ja se uopće ne bojim ovih podzakonskih akata, oni će se donijet, ne brzom roku, nego veću su praktički gotovo i pripremljeni, i mislim da upravo na takav način možemo biti puno brži i ekspeditivni nego što je to slučaj ovdje kada puno raspravljamo, kad bismo mi toliko puno raspravljali o europskim projektima, ne bismo sigurno napravili učinak na neki način provedbe i svega onoga što je potrebno. Postoji operativni program, postoje mjere koje jesu, mi smo vam izložili kako to izgleda, neke stvari idu iz državnog proračuna, neke idu iz europskih fondova, mi ćemo se truditi da to bude sve bolje i bolje. Kad govorimo o javnoj nabavi, Planu javne nabave, zastupnice Čikotić, vi dnevno postavljate pitanje našem Ministarstvu, mi smo trebali možda jednu upravu otvoriti da vama odgovaramo na sva vaša pitanja, na koja ste dobili, dakako, odgovore. Kad govorimo o tome kako izgleda javna nabava u mom Ministarstvu, ja o tome, naravno, odlučujem, odlučit ću i o tome tko će dobiti 200000 kuna, na temelju natječaja, odlučit ćemo o tome isto tako na temelju Povjerenstva, tko će dobit možda 400, 500 ili više tisuća kuna, i to je nešto na čemu mi radimo, i o tome ćemo apsolutno, mi, dakle, odlučivati. Kad govorimo o tome, kako vidimo razvojne investicije, onda sigurno moram reći da su to, dovoljno je reći, da u ovom Zakonu kad se predstavničko tijelo treba izvještavati jednom godišnje o svim ulaganjima, o svim mjerama koje imamo u ovome Zakonu, ja zaista mislim da je ovaj dio profesionalni naš, u provedbi, kroz izvršnu vlast puno konkretniji i na neki način da onda vama podastremo informaciju o tome jedanput godišnje što se događa na hrvatskim otocima, kako smo u protekloj godini odradili svoj posao i na koji način su te mjere učinile razvoj. U svakom slučaju, ovih 20 godina Zakona o otocima, govori u prilog svim pokazateljima, čak i porastu broja stanovnika. Neki koji su komentirali, sad više nisu u sabornici, međutim, moram se malo osvrnuti i na kontinent, moram se osvrnuti na Vladin projekt Slavonija, moram se osvrnuti na sjednicu Vlade koju smo održali, koja je posvećena razvoju hrvatskih otoka, na otoku Hvaru, na mom otoku, ja se isto smatram poluotočankom, vjerojatno ću jednog dana živjeti na otoku, jako mi je stalo osobno kako će to sve skupa izgledati. Međutim, ono što je važno istaknuti, je, Zakon o financiranju jedinica lokalne područne samouprave je rekao svoje, kako mi koordinacijsko Ministarstvo, malo gledamo sve to skupa kako izgleda regionalna razvojna politika, onda se ja moram tu osvrnuti na to. Otoci su imali kroz izvorne prihode, dakle punjenja poreza na dohodak, određeni dio sredstava, sigurno nisu poreznom reformom u toj mjeri dobili ta sredstva, zato je ovdje 195 milijuna kuna od toga 100 dakle 15 u našem ministarstvu ostatak u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Kada bi bilo u moru onda bi samo se razgovaralo o moru ovako se razgovara i o domovima zdravlja i o dakle helikopterskoj službi, hitnoj pomoći dakle svim našim pokazateljima koje sam ja predstavila vama trenutno kako izgleda situacija na hrvatskim otocima. Nacrtali smo na karti kako na hrvatskim otocima izgleda infrastruktura svake vrste, ali 1,5 milijardu kuna potpomognuta područja su dobila o tome ćemo raspravljati naravno u drugom čitanju Zakona o potpomognutim područjima, razgovarat ćemo i o brdsko-planinskim područjima imamo apsolute pokazatelje koliko smo kroz Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave unijeli novaca u izvorne prihode u proračune tih 304 jedinice ili u slučaju brdsko-planinskih područja po novoj raspodjeli 81 jedinice. Tako da ne možemo se razgovarati samo o jednom zakonu koji ne interpelira u nekakve druge zakone koji naravno prije svega daju sredstava u izvorne proračune. I još bih svakako istaknula dio koji se odnosi na dakle same strateške dokumente, nama je to najmanji problem, mi imamo apsolutnu viziju kako će izgledati hrvatski otoci do 2030. u izradi Nacionalne razvojne strategije, a posebice Regionalnog operativnog programa, da li će on tako zvati ili će se zvati Program razvoja otoka, dio koji ćemo usmjeriti kroz novi operativni program, apsolutno sve što radimo, radimo sustavno stvaramo sustav koji godinama nikad nije postojao i mislim da je sada došlo vrijeme da zaista Hrvatska ima perspektivu da u svakom segmentu, ne samo otoka, brdsko-planinskog, potpomognutih područja, Slavonije pokazatelja loših odluka prethodnih nekih vlada, o NUTS dva regijama, o karti regionalnih potpora, mogu tu govorit vam do sutra navečer o tome kako izgleda sustav koji mi sa gradimo i kakve će benefite on učiniti i na gospodarstvo i na dakle ono što se zovu poticajne mjere znači prije svega za ulaganja, al naravno moramo prije tog ispraviti sve ono loše što je RH se dogodilo. Kad govorimo o tome na koji način otočni koordinatori, mi ćemo time upravljati radit će u županijskim razvojnim agencijama, apsolutno ćemo imati dakle nadzor nad time po analizi radne opterećenosti, koliko projekata, toliko sredstva i to je vrlo jedan jasan dakle pokazatelj, apsolutno ćemo o tome voditi računa i mislim da ćemo time doprinijeti razvoju većeg broja projekata koji će biti na otocima. Ti će ljudi biti zaposleni u županijskim razvojnim agencijama, ali ćemo mi kao i regionalne koordinatore koje sada financiramo, nanovo akreditiramo, jačamo sustav na terenu mislim da je to sigurno u interesu jedinicama lokalne samouprave i gospodarstvenicima i svima onima koji trebaju imati benefite od svega ovoga što trenutno radimo. Evo, zaista kad nešto komentiramo volim kad pročitamo ne samo ono što piše u tekstu nego i između redova, a posebice kad govorimo o koordinacijskom momentu drugih zakona koji imaju intervenciju dakle na određenom području. Zahvaljujem poštovanoj ministrici na ovoj završnoj riječi. Imamo još nekoliko replika. Poštovani kolega Arsen Bauk. Gospođo ministrice pa mi kad smo došli na vlast u prvom zakonu smo upravo za otoke iz Ministarstva mora prebacili u Ministarstvo regionalnog razvoja, da ali kad je HDZ na vlasti bolje, je, je, je … [[Upadica se ne čuje.]] onda je ukinuta, ali kad je ministarstvo, kad je HDZ na vlasti bolje da je u Ministarstvu mora, evo kad su oni zadnji put bili, bili su Borić i Bačić uopće čak nisu bili ni loši.

Poštovana ministrice, prvo žao mi je što niste na početku uzeli pravo da odgovarate na replike, ovaj, da postavljam pitanja svim članovima Vlade pa tako i vama, molim vas da ne otvarate još jednu upravu, dovoljno je 6 uprava, stvarno dovoljno i 7 pomoćnik koji nema upravu, dovoljno je. A evo iskoristite onda priliku i odgovorite mi na pitanje vezano za to, kako to da jedno ministarstvo središnje znači državno tijelo koje upravlja ozbiljnom javnom politikom regionalnog razvoja, odlučilo se da pokrene nabavu za uslugu izradu studije i/ili analize potrebnih za provedbu mjera novog Zakona o otocima, za vrijednost od 195.000 kuna, pa evo ne morate ni napisat pisani odgovor. Hvala lijepo ministrice, zahvaljujem na završnoj riječi, mislim da mi koji želimo ovaj vidjeti u budućnost smo jasno vidjeli što ovo znači, a vidjeli smo i neke koji ne žele gledati u budućnost i postavljaju pitanja za koja ima i rješenja i postoje, recimo niste odgovori na ovo pitanje o odvozu otpada, znači kako sam i član upravnog vijeća u fondu mogu vam reć gospođo da ne govorite istinu, znači ima i ove godine 10 miliona kuna u financijskom planu fonda da se provede mjere, na žalost nije bilo osnove, koja je bila više-manje na nekako u zraku jer su zadarski otoci već godinama odvoze taj otpad sa otoka, oni su praktički gotovo čisti otoci što se tiče otpada i jednostavno sada otvaramo prostor za sve one kojima je politika naredila da moraju iz svojih lokalnih samouprava sa svojih otoka voziti u županijske centre. I ništa normalnije nije nego to ugraditi u zakon, narediti fondu da svake godine planira sredstava i da to ide dalje [[Upadica: Zahvaljujem.]] ali nemojte izgovarati neistinu, nemojte. Zahvaljujem kolega Boriću, replicirali ste ministrici a ne kolegici Čikotić. Drago mi je da ste joj objasnili. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem još jednom poštovanoj ministrici regionalnog razvoja Fonda EU gospođi Gabrijeli Žalac i njenoj pomoćnici gospođi Tajani Huzak na obrazloženjima i na odgovorima saborskih zastupnika. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti. S ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene za današnji dan. Nastavljamo s radom u ponedjeljak 19.11. u 9,30 sati sa točkama dnevnog reda: - Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2017.-tu godinu i Prijedlog godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2017.-tu godinu, te - Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2017.-tu godinu.